Tražim stanku u ime Kluba Živog zida i SNAGA-e, kako bi progovorio o elementarnim nepogodama i klimatskim promjenama.

Tražim stanku u ime Kluba Nezavisni, po pitanju manipuliranje arhivama u Hrvatskoj.

Hvala lijepo predsjedniče, u ime Kluba HDZ-a tražim stanku da bi progovorila o poplavama u Karlovačkoj županiji. U ime Kluba GLAS-a i HSU-a tražimo stanku vezanu uz klimatske promjene i vezano uz štete koje su napravljene slijedom istih u Hrvatskoj. Stanka je do 9,45. Vidimo se.

Poštovane kolegice i kolege, prvi je Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e i poštovani zastupnik Ivan Vilibor Sinčić. Izvolite. Hvala vam predsjedniče Hrvatskog sabora. Tražio sam ovu stanku prije svega potaknut šokantnim brojevima kako će od za sada prijavljenih dakle od 1. siječnja ove godine do 18. rujna 2017. godine, a bez štete u Zadarskoj županiji i bez štete u Karlovačkoj županiji i tko zna šta će nas još pogoditi u ova tri i pol mjeseca do kraja godine da je bilo prijavljeno 2,3 milijarde šteta, a da su u proračunu osigurane samo 20 milijuna. Podsjetit ću vas kakvo je stanje bilo prethodnih godina kako bismo dobili sliku. U razdoblju od 2000. do 2007. godine štete su ukupne bile od elementarnih nepogoda 1,3 milijarde kuna. Znači ove godine imamo koliko 2,3 milijarde u niti cijeloj godini, a u cijeloj 2000. do 2007. smo imali 1,3 milijarde od toga je tek dio priznat 81%, a i od toga što je priznato zbog pomanjkanja novca u državnoj blagajni poljoprivrednicima je isplaćeno svega 10% priznatih šteta. Tih godina šteta je odnijela otprilike 3,5% BDP-a odnosno trećinu svega što je proizvedeno u poljoprivredi, trećinu poljoprivrednog BDP-a. Dalje, ne tako davno 2013., 2014., 2015. i 2016. sa napomenom do 2015. prema statistici Ministarstva poljoprivrede nije bilo prijavljenih šteta od elementarnih nepogoda, dakle u četiri godine prethodne ukupno je šteta iznosila 3 milijarde i 55 milijuna kuna u četiri godine 3, milijarde i 55 milijuna kuna, a danas u jednoj godini 2,3 milijarde u nepunoj godini. Mislim da vidimo kakav je tu trend. Ovaj sitniš koji je predviđen za obeštećenje naših građana nipošto nije dovoljan, stoga ne znam jeste li upoznati u izradi je strategija prilagodbe klimatskim promjenama i uz nju akcijski plan od 2040. sa projekcijama na 2070. U takvom planu moraju se predvidjeti sve mjere kako bi se preduhitrile klimatske promjene, moramo na vrijeme znati koliko sadašnja znanost može svojim simulacijama predvidjeti gdje će u kojem dijelu Hrvatske doći do kakvih klimatskih promjena, hoće li dizanje razina mora devastirati Neretvu i Primorje, hoće li zbog pojačane kiše stradati unutrašnjost i kako se tome prilagoditi. Ako gradimo recimo kanal u karlovačkom području, ako znamo da će biti više kiše, ako tako kaže simulacija ona napravimo taj kanal metar širi. Zato je dobro da je predviđeno da će se ovakve projekcije staviti u sve dokumente. Jednom dijelom je ugrađeno to i u Strategiju nacionalne sigurnosti. Osobno smatram nedovoljno. Što se tiče naknada o kojima sam govorio, javljaju nam ljudi sa terena iz Karlovačke županije da još niti za prošle poplave nisu dobili naknade. Karlovačka županija plavi gotovo svake godine, a ima godina kada plavi i po više puta. Većina infrastrukture koja tamo postoji izgradila je bivša država, a ova sadašnja nažalost nije u stanju to niti održavati. Klimatske promjene su nezaustavljiv proces, utjecaji se osjećaju danas, mislim da ih više nitko ne može osporiti. I kada bi se sada prekinule emisije stakleničkih plinova kojima se prepisuju ovi utjecaji zbog tromosti klimatskog sustava i do sada već obavljenih emisija promjene bi trajale desetljećima prije nego se klima stabilizira. Od 16 godina najekstremnijeg vremena tj. od 17 najekstremnijih godina 16 je bilo u ovome stoljeću. Svjetska meteorološka organizacija potvrdila je da je 2016. godina bila najtoplija godina od kada postoje mjerenja te je time premašila prethodne rekordne godine isto u ovom stoljeću 2014. i 2015. godina. Prema tome, to nije nekakav kuriozitet više, to nije nešto što nas pogodi svaku desetu godinu, klimatske promjene odnosno taj proces u kojem klima iz stabilnost kojoj smo svjedočili u prošlosti prolazi proces promjena, tranziciju i traži nekakvu stabilnost u budućnosti.

Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice i kolege. Tražio sam stanku u ime kluba HSS-a da upozorim na stanje i situaciju vezano uz Tvrtku Đuro Đaković Slavonski Brod. Naime, to je jedna od strateških tvrtki za RH, jedno od najznačajnijih gospodarskih subjekta u Brodsko-posavskoj županiji i onako u kuloarima se kaže kada kihne Đuro kiše cijela Brodsko-posavska županija. Danas je sazvana skupština ovog društva i danas su i dioničari i uposleni, a i cijela javnost očekivali da će dobiti informaciju kako je prihvaćena ponude Crni čelik d.o.o. koja je planirala uložiti 250 milijuna kuna u temeljni kapital ove tvrtke koji prema najavi ovog investitora omogućio stabilnost društvu i koji bi omogućio investicije u opremu, investicije u nove tehnologije i znanja i nove proizvode i omogućio plasman ovih Đurinih proizvoda na istočna tržišta. jedan od ulagača je suvlasnika tvrtke iz Kanade, drugi je iz Kuvajta, jedne od najbogatijih obitelji iz Kuvajta koja sigurno može pridonijeti onome što je već godinama pokušavala uprava Đure Đakovića a da plasira dio svojih proizvoda konkretno tenkove za koje već dobre reference na ovom tržištu gdje je 154 tenka u bivšoj proizvodnji isporučeno na ovo tržište jer je kroz Patriju dodatno specijalno vozilo Đuro Đaković stekle dodatne reference i ono što je država očekivala od uprave a to je da na tržištu potraži nove investitore i dokapitalizaciju, tvrtka je učinila. U dva kruga su izdavane dionice, u prvom krugu se nije uspjelo upisati dovoljno temeljnog kapitala dok je u drugom krugu od planiranih 152 milijuna kuna upisano svega nešto više od 50 milijuna kuna što je po stajalištu uprave a i ostalih dioničara nedostatno da bi društvo samo išlo dalje u razvoj, investiralo da bi se pojavilo kod kreditnih institucija i da bi išlo na ova zahtjeva tržišta sa rečenom vojnog industrijom. A ono što se pojavilo u nekim tiskovinama ovih dana, pa i u Glasu Slavonije je da ne postoji suglasje u Vladi oko ovog ulagača i oko ovog načina privatizacije unutar tvrtke Đuro Đaković, navodno da se ministrica Dalić i ministar Goran Marić ne mogu usuglasiti kako bi to trebalo izgledati. Pa kad se već nisu mogli usuglasiti zašto premijer ih nije sve pozvao i pozvao zainteresiranog investitora da sjednu, da vide koliko je ozbiljna ova ponuda, koje reference stoje iza ove tvrtke, što to u budućnosti znači i za tvrtku i za radnike i za cijelo gospodarstvo Hrvatske, a nisu su se udostojali koliko ja imam informacija niti pozvati zainteresirane na razgovor. I danas predstavnik države na skupštini koji ima većinski udio koliko imam informacije, neće moći glasovati o ovome. Novine pišu da država marginalizira stanje u Đuri Đakoviću i uopće u ovu tvrtku, a ja kažem ne da marginalizira nego u ovom trenutku ispada da je država kočničar razvoja gospodarstva i Đure Đakovića. Mislim da to javnost mora znat, mislim da to će radnici osuditi jer treba i znati da je nedavno više od sto ljudi otpušteno iz tvrtke specijalnih vozila i da je u najavi još 80 radnih mjesta, smanjivanja 80 radnih mjesta. Podsjetio bi da u specijalnim vozilima najveći dio djelatnika, branitelji iz legendarne 108. brigade koja je obranila Hrvatsku od Vukovara do Dubrovnika i da je Brod jedini grad koji je imao tri brigade, 108. još 139. i 157. koji je to još grad koji je to imao, dal i je to pravedno prema ovim radnicima i prema društvu ukupno u Brodsko-posavskoj županiji i Slavoniji i Baranji jer dok se ministri mogu usuglasiti oko upošljavanja novih ljudi, mogu se usuglasiti oko nabavke novih automobila, a ne mogu se usuglasiti oko ovako važe investicije i novih radnih mjesta. Pa ja poručujem, i Slavonci bi vozili nove aute i plaćali porez da imaju radna mjesta i da mogu živjeti od svoje plaće. Hvala.

Kolegice i kolege, svjedoci smo da kod malo iole ozbiljnijih kiša, općine i gradovi u Karlovačkoj županiji imaju ogromnih problema sa poplavama. Danas je to Ogulin, jučer je to bio Karlovac, a sutra će možda to biti i Ogulin i Karlovac zajedno. U samo jednom danu na imovini grada Ogulina, na imovini građana stanovnika grada Ogulina, poplava je nanijela štete prema najkonzervativnijim procjenama preko 30 milijuna kuna stoga je ogulinski gradonačelnik još jučer uputio zahtjev spram karlovačkog župana da proglasi elementarnu nepogodu. Ja sa ovog mjesta pozivam župana da on to učini što prije kako bi građani Ogulina imali barem pravni okvir, mogućnost da naplate dio šteta koje su se dogodile. Međutim, nije to ni najvažnije, ja sam uvjeren da će župan Karlovačke županije proglasiti elementarnu nepogodu, međutim puno je važnije sa ovoga mjesta pozvati Vladu RH i Hrvatske vode učine nešto i da to učine odmah. Ne da počnu razmišljati, ne da počnu planirati već da počnu graditi učinkovit sustav obrane od poplava Karlovačke županije odnosno područja grada Karlovca i područja grada Ogulina. Hrvatska Vlada dužna je osigurati nekih 300 milijuna kuna za gradnju tog učinkovitog sustava. 165 milijuna kuna odnosi se na sam grad Karlovac, na područje grada Karlovca odnosno nizvodno od grada Ozlja prema gradu Karlovcu i to područje. 125 milijuna odnosi se na gradnju sustava obrane u gradu Ogulinu odnosno na gradnju retenzije Hrelj. Tih 300 milijuna kuna puno je manje od novaca od šteta koje su posredne i neposredne za građane Karlovačke županije i tu ionako siromašnu županiju čine još nekonkurentnijom u prostoru Hrvatske i šire, EU-a. Jučer je gradonačelnik grada Karlovca rekao jednu vrlo dobru dosjetku, naime rekao je kako te kiše koje padaju nisu to karlovačke kiše, nisu to ni ogulinske kiše, to su hrvatske kiše. Jednako tako, nisu to samo vode, to su hrvatske vode i ono je hrvatska Vlada, a gradovi Ozalj, Karlovac i Ogulin su također hrvatski gradovi. Četvrta rasprava, Klub zastupnika Promijenimo Hrvatsku i poštovani Ivica Mišić. Izvolite. Poštovani predsjedniče Sabora, poštovane kolege i kolegice. Ja ću pokušati pričati o Slavoniji koja je do sada upropaštena svih ovih 25 godina. Šta je problem Slavonije? Šta se dešava u ovoj našoj državi da bi tako jedna bogato područje propalo. Pošto živim dolje i vidio sam u ovih 25 godina šta se dešavalo, zašto su naši farmeri propali, zašto nisu uspjeli, zato što su dobili 100% veću cijenu za ulaganje, za kredite, nešto što je 200 koštalo je i 400 pa su još digli kredite i na kraju pozatvarali preko 10000 i više farmi tako da ljudi jednostavno nisu mogli izdržati. Druga stvar, zašto je još Slavonija u krizi. Imamo šume u Slavoniji i poznati slavenski hrast, sva ministarstva su u Zagrebu, svaku narudžbenicu, oni moraju šuma poslati u Zagreb da dobiju neko odobrenje. Na kraju izvozimo fosne nemamo proizvodnju. Međutim, to je proces koji je vrlo vrlo dug i jednostavno tako dolazi da ljudi ne mogu jednostavno izdržati dalje. Imamo željeznice. Svi dobro znamo da je Hrvatska, najinteresantnije su željeznice istog zapad. Pa vidite 25 godina, mi putujemo skoro 4 sata do Vinkovaca. I to je strategija upropaštenje Slavonije. Poznato mi je da iz Županje je trenutno iselilo negdje oko 5000 ljudi. Iz Osijeka, iz Vinkovaca, to kad bi pobrojala, skoro pola građana više nema. Kako ćemo i imati, kad se mi borimo za politiku, borimo se za strategiju, gdje smo u Saboru, da li jesmo, da li je ovaj predsjednik stranke dobar, da li napada vlast, Ustašku plaću, to je najbitnija stvar ili onu u Borovu Selu koju treba skloniti. Želio bi reći nešto o poduzetnicima. Mi moramo znati da smo imali podobne poduzetnike, to su od 0 do 100 milijuna dobili, poduzetnike, koji su uz politiku i koji su prolazili i zarađivali i uzimali novac naših građana. I imamo skromne poduzetnike koji jedva opstaju i koji plaćaju porezne obveze u ovoj državi i koje država kontrolira. Dalje imamo investitore, imamo investiciju u Slavonskom Brodu koju sam ja govorio prošle godine. Čovjek je uložio 2 milijuna i 150 ljudi treba u Sibinju i on i danas dan nije mogao dobiti dozvolu da počinje raditi. Pa to je sramota, to bi ministar trebao otići vidjeti šta se dešava. Imamo jednu investiciju kod Dubrovnika, gdje sam osobno otišao da vidim šta se tamo dešava. To su milijarde nekakvih ulaganja, gdje poduzetnik, ulagač uložio oko 30 milijuna do sada eura, ne može dobiti dozvolu da gradi svoj projekat koji je napravio. Treba netko blagosloviti iz dubrovačke dolje i da kaže da možete. Ako ne može, zabranite ga odmah. Ljudi odlaze, nitko nije kriv, ne. Tko je kriv što je ostalo pola Slavonije, Osijek prazan, nema krivnje. Pa nismo napravili preduvjete. Ministar na svaku tu lokaciju trebao bi otići da vidi ili je zatvoriti ili je odobriti. Poduzetnik ne može čekati. Ja sam prošle godine o ovom čovjeku iz Broda pričao i još nije riješio problem. Pisao je predsjednici, ministrima, rekli su mu obratite se lokalnoj zajednici. 2 milijuna i 100 ljudi treba zapostaviti, zato će 100 ljudi iz Broda otići. Ja sam poduzetnik pa znam šta je to. Znam što je muči se kod institucija, koje su usporene, koje ne rade ništa koji jedan papir trebate čekati po 3, 4 mjeseca, da ne perem neke svoje koje sam ja imao problem, pa 8 mjeseci sam čekao jedan papir najnormalnije iz naše policije. 8 mjeseci, sramotno, sramota. E zato sam to, zato je uništena Slavnija, zato Slavonija ne može opstati i naši poduzetnici odlaze i naša mlada obrazovana djeca nemaju šta više tražiti, odoše u Njemačku, Belgiju, čak napuštaju ove firme koje jedva opstaju.

Izvolite. Poštovani kolege, rekao je jedanput Orvel, prošlost nije prošla. A prošlost je mister Mikulić, dozvolite je čista analitika, s kojom se danas manipulira. To znači, specijalni rat protiv Hrvatske se vodi unutar Hrvatske i izvan Hrvatske. Ajmo malo sa novijim arhivama. Je li Sabor predao svoje arhive tamo gdje je trebao. Sabor, jel predala SOA svoje arhive, potpisnike udbaša, koji imaju dosjee u Beogradu? Evo imate u Saboru npr. dokumente gdje je davato stotine, stotine tisuće eura.

Neki su, to su potpisivali ti tajnici, tajnici Sabor itd. i neki koji imaju kodna imena kao Degenerek, Filter 57 itd. Jedan je svojem kumu isplatio 40000 kuna itd. A nisu mogli isplatiti ljudima koji rade prekovremeno u Saboru lovu koji ovdje rade za crkavicu. To nije povijest, to je sadašnjost.

Ti su ljudi dolazili iz Donjeg Lapca, Donjeg Vakufa itd. O čemu mi govorimo? Šta još imamo ovdje? Držim u ruci dokument koji dokazuje da je Hrvatska vojska bila … '94. godine od tajne službe armije BiH. jedan čovjek je bio zapovjednik eskadrile na Plesu, ima i drugih, imaju kodna imena. Da li je to znala SOA prije, da li to zna predsjednica? Taj čovjek je možda još ovdje i možda je još prijetnja nacionalnoj sigurnosti. On je sve podatke o nabavi naoružanja dao armiji BiH. Držim u ruci dva naloga za likvidaciju od tajne službe armije BiH. jedna je za likvidaciju Juke Prazine koji je bio bojovnik HVO-a, on je ubijen, našli su mu tijelo u jarku tamo u Belgiji dvije tisuće i neke godine. I samo ću ovo pročitati što je … relevantno za naše tajne službe, ovako drugi nalog za likvidaciju pročitat ću: „Predlažem da se hodži Solo ukine saradnja sa merhametom u Zagrebu i izvrši njegova likvidacija“ Načelnik upisao, načelnik službe Urfan Malkoč. Evo govori o nacionalnoj sigurnosti.

Tiskana je tko je tisko ovo?

Arhiv Jugoslavije, Arhiv Srbije, Arhiv MUP-a u Srbiji gdje ima ljudi koji možda sjede ovdje koji su prijetnja nacionalnoj sigurnosti, a sjede ovdje. Zašto?

Oni ne mogu spriječiti katarzu, njima dolazi kraj.

Izvolite. Hvala lijepa predsjedniče. Poštovane kolegice i kolege. Evo svjedoci smo da i danas većina kolega ovdje iskoristila ovu stanku da upozori na poplave posebno u Karlovačkoj županiji koje su bile aktualne ovih dana. moram reći da je naš kolega Lipošćak o tome govorio i prije dva dana sa ove govornice i da je dobro da smo svi svjesni tog problema, da na njega upućujemo i da tražimo što hitnije rješenje i mi sa desne i vi sa lijeve strane. Ali isto tako moram naglasiti da je ova Vlada itekako svjesna toga problema, a tome dokazuje i to što je i sam premijer Plenković sa dijelom svojih ministara bio u gradu Ogulinu u trenutku plavljenja što je svjedočio svim problemima koji su tamo bili i što su oni poduzeli zajedno sa stožerom sve što je bilo moguće u danom trenutku da se zaštite i ljudi i imovina i komunalna infrastruktura. Naravno da ljudima kojima je voda ušla u kuću i to ovih dana kada su i temperature pale to nije velika utjeha, ali i svi mi koji dolazimo iz Karlovca i koji smo svjedočili poplavama i 2014. godine u dva navrata i 2015. godine znamo kakvi su to problemi. Ali isto tako moram reći da hrvatska Vlada o tome samo ne razmišlja, kako je rekao kolega Mateljan. I u Hrvatskim vodama su svjesni toga i na projektu se radi već nekoliko godina, ali to je zaista vrlo velik projekt i treba osigurati vrlo velika sredstva za njegovu realizaciju i ja vjerujem da će ova Vlada naći rješenje i da ćemo svi zajedno pogurati, uložiti svi maksimum truda i znanja i na lokalnim razinama i na nacionalnoj razini da se taj projekt što prije dovede do kraja. Do sada su i u Ogulinu i u Karlovcu u vezi projekta zaštite obrane od poplave, rješavanju uglavnom imovinsko-pravni odnosi za parcele koje su potrebne koje ulaze u obuhvat projekta. Većina toga je riješena. Naravno da su rješavani i drugi problemi kao što je retencija o Mekušanskom polju, ali isto tako moram naglasiti da je sama Uprava grada Karlovca uložila oko dvadesetak milijuna kuna u sanaciju šteta na komunalnoj infrastrukturi u 2015. godini. Naravno da naše stanovništvo koje je pogođeno poplavom ne može biti zadovoljno brzinom rješavanja problema, ali isto tako moramo biti svjesni i realnosti situacije. Ono što moram naglasiti da sam kao Karlovčanka ipak na neki način zadovoljna što je ministar Ćorić koji je jučer bio u gradu Karlovcu zajedno sa generalnim direktorom Hrvatskih voda, gospodinom Đurekovićem najavio da će u njegovom mandatu završetak odnosno daljnje vođenje u što bržem ritmu projekta izgradnje obrane od poplave i u gradu Karlovcu i u gradu Ogulinu odnosno za cijelu Karlovačku županiju biti prioritet i da će iako je vrijednost tog projekta procijenjena na oko 670 milijuna kuna da će se planirati završetak projekta do kraja 2023. godine. Prema tome, mi se nadamo da će tomu biti i tako, nadamo se da naši građani u tom periodu neće biti često i ustvari možemo reći da se molimo da ne budu uopće izloženi u buduće poplavama ali da će se i na lokalnoj razini poduzeti sve što bude moguće da se spriječe poplave u onoj mjeri u kojoj to lokalna razina može, ali i mi svi odavde moramo pomoći da se projekt što prije dovede do kraja i da se našim građanima pomogne.

I zadnje će biti posljednje od ovih koji su tražili stanku klub GLAS-a i HSU-a u ime kojeg će govoriti uvažena zastupnica Anka Mrak-Taritaš. Poštovane dame i gospodo, kolegice i kolege, dakle danas je dosta nas tražilo stanku vezano uz klimatske promjene. I meni se čini da tu stvari treba gledati globalno i lokalno. Klimatske promjene su činjenica. Pariški sporazum je potpisan u travnju 2016. a ratificirala ga je EU u listopadu iste godine i onda imamo situaciju da predsjednik SAD-a, gospodin Trump kaže da klimatskih promjena nema. Međutim, priroda vam je vrlo okrutna. Priroda vam isti čas vrati.

I gdje je tu Hrvatska? Nama se čini Hrvatska je tu relativno mala, ne možemo mi puno utjecati niti na uzroke što i nismo objektivno utjecali, no imamo posljedice. Posljedice se očituju u niz stvari. Očituju se u poplavama, očituju se u sušama i očituju se u posljedicama svega toga. Mi sad vidimo poplave i ono što je uvažena kolega Jelkovac kad je tu govorila, rekla je ja sam ponosna što je moja županija iz koje jesam im je grad uložio 20 milijuna kuna u sanaciju infrastrukture, primjera radi 20 milijuna kuna raspolaže Državno povjerenstvo za naknadu štete, pa govorimo o istoj stvari. Dakle, mi uvijek govorimo o posljedicama, i govorimo što sanirati no međutim ono što moramo imati na umu, kako da su te posljedice što manje a posljedica će biti. Posljedica ovih velikih poplava će biti slijedeća situacija, a to će biti klizišta. Ajdemo razgovarati što treba učiniti i što treba kontinuirano činiti. Kontinuirano treba učiniti slijedeće, a to je održavati poljoprivredne površine, održavati prirodne kanale, održavati prosjeke u šumama jer je to način na koji to sve zajedno možemo smanjiti, mi to ne činimo, ne činimo ni kad je riječ o privatnoj imovini, a slabo čini i država. Jednako tako ja zaista već desetak godina slušam o projektima koji su vezani uz karlovačku županiju, i sad su veći nekakvi rokovi. Dakle, ako ste vi na rijekama, i ako je takvo područje, i ako imamo ovo što imamo a to znači povećan nakon sušnog perioda, povećani kišni period i ako vam u kratko vrijeme padne užasno velika količina kiše, vi ne možete spriječiti, no međutim možete ublažiti. I uloga nas svih i uloga onih koji planiraju i uloga svi je da ublaže. I uloga svih koji donose zakone i koji će doći u ovu sabornicu da raspravljamo o tim zakonima, da vidimo koja su ublaženja jer je situaciju u prostoru drugačija nego što je bilo prije 10 ili petnaestak godina. Biljni i životinjski svijet se prilagođava i to imate prilike malo vidjeti kad vidite da se neke druge kulture sade, da je nekakva druga situacija, kad je riječ o životinjskom svijetu, onda ste imali prilike vidjeti da u naše more dolaze neke druge vrste koje nismo imali a jednako tako naravno da su klimatske promjene posljedica djelovanja čovjeka, ali onda čovjek treba djelovati da te posljedice budu što manje. I tu je uloga i tu Hrvatska treba gledati što treba činiti. Prva i osnovna stvar, održavati kao što sam već rekla, prosjeke u šumama, odražavati kanale, ali graditi infrastrukturu. Kad je riječ o zadarskom području i ove velike količine kiše koja je pala, posljedica svega toga je bilo što je na zadarskom području između ostalog bilo strašno malo kanalizacije. Ta kanalizacija ne bi uspjela progutati svu ti vodu, da se tako izrazim, no međutim posljedice su bile crne jame. I sve ono što je u tim tzv. crnim jamama bilo, je isplivalo van. Stoga, mi danas imamo u saborskoj proceduri sva dosta interesantna zakona, imamo niz ali dosta interesantna zakona u kojem treba ugraditi određene elemente zapravo za sanaciju odnosno za prevenciju vezano uz klimatske promjene. Jedna zakon je Zakon o poljoprivrednom zemljištu koji govori o tome da se zemljište treba održavati, koje su obveze, mi to uredno govorimo, imamo u zakonu, a u naravi nemamo. I drugi zakon je Zakon o zaštiti prirode.

Ustava RH i članka 172. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje?

Evo pred nama je konačni prijedlog Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj-šumarskoj savjetodavnoj službi, u okviru prvog čitanja u ime predlagatelja Vlada Republike Hrvatske i resornog ministarstva, Ministarstva poljoprivrede. Donošenjem ovog zakona, znači Zakona o poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi, urediti će se sustav savjetovanja u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu, te preciznije odrediti djelokrug rada Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe kao specijalizirane javne ustanove za obavljanje poslova savjetodavni usluga. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, obrazovana struktura osoba koja se bave poljoprivrednom djelatnošću u RH je nažalost vrlo niska. Svega 4,96% nositelja poljoprivrednih gospodarstava ima poljoprivredno obrazovanje, dok preko 95% nositelja poljoprivrednih gospodarstva, ima samo praktičko iskustvo. Ako, ovome pridodamo i činjenicu kako u RH, nedostaje program neformalnog obrazovanja i stručnog usavršavanja, nužno je urediti sustav za savjetovanje poljoprivrednika, šumoposrednika i ribara kako bi se podigao stupanj njihove stručnosti i osposobljenosti za primjenu obveza koje proizlaze iz pravnog okvira EU. Što će ne samo omogućiti bolje upravljanje gospodarstvima, već i veću efikasnost u korištenju financijskih sredstava koje su im na raspolaganju kroz nacionalna sredstva, ali i kroz dostupna EU sredstva, te veću konkurentnost u djelatnostima koje obavljeno. Predloženim zakonom namjerava se stvoriti pravni okvir za provedbu sustava za savjetovanje, uređivanjem djelokruga rada i nadležnosti Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe, prije svega u skladu sa uredbom Europskog parlamenta i Vijeća, 1306 u 2013. godine koja je temeljna uredba i definira savjetovanje u poljoprivredi i zbog toga ovaj prijedlog zakona, odnosno, budući zakon nosi EU oznaku. Uređivanje sustava savjetovanja na način kako je uređen propisima EU, potaknuti ću se korištenjem sustava savjetovanja, te pružiti mogućnost korisnicima, prije svega u ocjenu rezultata njihovih poljoprivrednih gospodarstava, te utvrđivanja neophodnih aktivnosti u cilju njihovog unaprijeđena i poboljšanja, u odnosu na propisane zahtjeve, upravljanje, dobre poljoprivredne i okolišne uvijete, poljoprivrednu praksu, korisnu za klimu i okoliš, te mjere u cilju modernizacije, razvijenije konkurentnosti, inovacije tržišne orijentacije, te poticanje poduzetništva. Korisnici sustava savjetovanja su poljoprivrednici, privatni šumoposrednici te ribare koji obavljaju djelatnosti poljoprivrede šumarstva i ribarstva na području RH i korisnici su potpora u okviru zajedničke poljoprivredne politike, te zajedničke ribarstvena politike. A mogu ga koristiti i poljoprivrednici i šumoposrednici i ribari, koji nisu korisnici u okviru zajedničke poljoprivredne politike, te zajedničke ribarstvena politike. … [[Govornik se ne razumije.]] sustava savjetovanja i pružiti prije svega stručnu podršku onima koji ga koriste u poboljšanju održivog upravljanja i ukupnog rezultata njihovog poslovanja u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu. Nadalje, mladim poljoprivrednicima, šumoposrednicima i ribarima sustav savjetovanja olakšati će započinjanje poslovanja i razvoj gospodarske aktivnosti, te razvoj kratkih lanaca opskrbe, prilagodbu klimatskim promjenama, ekološkom uzgoju i zdravstvima aspektima proizvodnje. Veću stručnost i osposobljavanje za obavljanje djelatnosti, ujedno će pridonijeti bržem dostizanju standardu EU te dovesti do rasta zapošljavanja, u poljoprivredi, ribarstvu, šumarstvu i jačanje djelatnosti poljoprivrede šumarstva i ribarstva. Očekuje se kako će zakon imati pozitivan utjecaj na bolju iskorištenost financijskih sredstava iz fondova EU, što će se odraziti na financijski učinak, na djelatnosti poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, te na rast konkurentnosti te jačanje gospodarstva. Pri tome je nužno zajedničko djelovanje institucije nadležnih za poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo, te zaštitu okoliša sa institucijom Hrvatsko poljoprivredno savjetodavne službe kako bi se osiguralo da savjetnici koji su u sustavu savjetodavnja poljoprivrednika i privatnih šumoposjednika, da su kvalificirani, te redovito osposobljavani. Za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu RH s obzirom kako će se koristiti uspostavljanje infrastrukture savjetodavne službe koja raspolaže potrebnim administrativnim kapacitetima i tehnološkom podrškom koja će olakšati edukaciju i prijenos znanja korisnicima. Ovdje želim istaknuti kako u odnosu na protekle godine proračun savjetodavne službe je u određenom dijelu, u onom dijelu stručnih savjeta i ima indeks povećanja za sljedeću i naredne godine. U odnosu na dosadašnji zakon o savjetodavnoj službi ovim zakonom preciznije se uređuje nadležnost Hrvatsko poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe za savjetovanje o sljedećim djelatnostima, obvezama na poljoprivrednim gospodarstvu u skladu s propisanim zahtjevima upravljanja i dobrim poljoprivrednim okolišnim uvjetima iz Uredbe 1306/

Imamo nekoliko replika na vaše izlaganje, prva je uvaženog zastupnika Damira Felaka. Štovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege saborski zastupnici. Pa želio bih u svojem izlaganju izraziti zadovoljstvo mene kao šumara, a vjerujem i cijele šumarske struke, što se riječ šumarstvo veća u naziv ove savjetodavne službe. Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba određuje i ima u sebi nacionalnu komponentu, a i točno određuje područja za koja se vrši savjetovanje, to su poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo. Želim se isto tako povezati izlaganje gospođe Mrak-TAritaš koja je u svom izlaganju rekla da treba raditi na preventivi od požara. Upravo sredstvima koja idu preko Šumarske savjetodavne službe, a koja se dobivaju iz tzv. OKFŠ-a privatni šumoposjednici bi trebali uređivati svoje površine i isto tako izgrađivati prometnice koje bi se koristile prilikom eventualne intervencije kod požara. Isto tako nadam se da će se vratiti i u naziv samog ministarstva jer za vrijeme ministra Jakovine riječ šumarstvo je bila nešto što je proganjano iz naziva svih institucija, što nama šumarima i šumarskoj struci sigurno nije bilo drago i protiv čega smo se zalagali.

Uvaženi državni tajniče i uvaženi vršitelju dužnosti ravnatelja.

Zbog percepcije javnosti i svega onoga što javnost sada gleda danas i slušat će ovu raspravu, nekako mi se čini nije dobro zbog čega se sada uvodi zamjenik ravnatelja? Imali smo ravnatelje i pomoćnike ravnatelja, naravno ako je to nužno neka se uvede, ali nekako zbog percepcije javnosti, a i nas zastupnika da nam to objasnite ako možete objasniti zbog čega je sada nužno uvesti zamjenika ravnatelja. Jel to zbog opsega posla ili jednostavno neka nova preraspodjela radnih mjesta, ali mislim da to nije najbolje rješenje. Izvolite. Poštovani državni tajniče, ravnatelju, kolegice i kolege.

Državni tajnik je rekao da za provođenje ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva.

Pa iz tih razloga bi trebalo povećati sredstva da savjetnici budu dostupni. A isto tako važna je i motiviranost samih savjetnika jer ako stručni suradnik u savjetodavnoj službi ima plaću 4.400, viši stručni 4.960 ako ja imam dobre informacije, to je ispod prosječne plaće u RH i to je niže plaće nego u drugim agencijama u istom ministarstvu. Pa je moje pitanje da li se tu planira što učiniti da se izjednače prije svega te plaće i da se osigura više sredstava za savjetnike kako bi bili dostupni onima kojima treba, a to su OPG-i. Hvala. I sljedeća replika je uvaženog zastupnika Ante Babića. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče gospodine Majdak. Da bi svaka služba bila dobra savjetodavna služba ona mora biti dobro kapacitirana sa dobrim i educiranim ljudima, ali zato evo čuli smo trebaju i potrebna su određena sredstva. Vi ste i samom svom izlaganju uvodnom govorili da se ovim prijedlogom zakona uređuje sustav savjetovanja u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu, a slijedom toga s obzirom da je ribarstvo potrebna i bitna gospodarska grana, možda bi trebalo razmisliti o tome, iako je ovo Prijedlog zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi da se ta služba zove Hrvatska savjetodavna služba za poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Odbor za poljoprivredu Hrvatskog sabora raspravio je na 23. sjednici održanoj 20. rujna 2017. godine Prijedlog zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada RH aktom od 13. srpnja 2017. godine. Odbor za poljoprivredu sukladno članku 99. Poslovnika Hrvatskog sabora proveo je raspravu o navedenom prijedlogu zakona kao matično radno tijelo. U raspravi je ukazano kako je službu potrebno rasteretiti administrativnih poslova, rad službe usmjeriti na edukaciju te pri tome uzeti u obzir i stupanj formalnog obrazovanja korisnika. Uz navedeno, potrebno je odrediti mjerila pristupa savjetodavnim uslugama kako bi se izbjeglo nepotrebno ponavljanje davanje istih usluga korisnicima, iskazano je mišljenje kako u naziv službe uz poljoprivredu i šumarstvo se moglo uključiti i ribarstvo. Zbog učinkovitosti rada upozoreno je na potrebe osiguranja višeg iznosa sredstava za rad službe u državnom proračunu, ali i potrebu planiranja sustava vrednovanja djelatnika službe u cilju podizanja stupnja kvalitete i učinkovitosti rada službe. Nakon provedene rasprave, odbor je jednoglasno sa osam glasova za odlučio predložiti Hrvatskom saboru slijedeće zaključke. Prihvaća se prijedlog Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj-šumarskoj savjetodavnoj službi.

Prvi će u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista govoriti uvaženi zastupnik Tomislav Žagar. Izvolite.

Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi državni tajniče i ravnatelju savjetodavne službe, kolegice i kolege. MOST nezavisnih lista će podržati donošenje ovog zakona jer smatramo da savjetodavna služba u poljoprivredi i šumarstvu je izuzetno važna, ona ima i nekakav svoj povijesni pregled do osamostaljenja RH prije Domovinskog rata su postojali poljoprivredni centri, mislim da se u se tako zvali, poljoprivredna stanica. Od Domovinskog rata pa na ovamo, 1991., ustrojena je poljoprivredna savjetodavna služba, 1994. odlukom Vlade utemeljen je Sektor Poljoprivredne savjetodavne službe, sektor pri ministarstvu a '97. osnovan je Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu. On je djelovao do 2010. i onda s jednim ajmo ovako, nespretnim rješenjem, priključuje se Poljoprivrednoj komori koja je osnovana godinu dana prije, 2009. i nakon dvije godine zbog operativnih razloga, Poljoprivredna savjetodavna služba postaje ponovno samostalna institucija. 2012. donosi se zakonodavni okvir o Poljoprivrednom savjetodavnoj službi i 2013. imamo prve izmjene toga zakona i te najvažnije izmjene su zapravo pripojenje nekadašnje Šumarske savjetodavne službe u Poljoprivrednu savjetodavnu službu. Dakle, to je ukratko povijest savjetodavne službe. Ona ima svoju ulogu u hrvatskoj poljoprivredi jednako tako kao što imaju u svim europskim zemljama savjetodavne službe vrlo važnu ulogu. Jer s jedne strane uz promicanje zajedničke poljoprivredne politike, one omogućuju pojedinim zemljama i strategiju razvoja, poljoprivredu svake pojedine zemlje jer ovdje je naglašeno, o tome ćemo nešto kasnije reći kad govorimo o obrazovanju, da postoje teoretska znanja, ali uglavnom je jako bitno da većina djelatnika iz savjetodavne službe se susreće svakodnevno na terenu sa praksom. I ovdje se govori o postotku onih koji imaju praktična znanja a nemaju formalna znanja. Možemo ovako reći načelno da djelovanje savjetodavne službe može biti na sva načina, odozdo prema gore, to je ono što se iz izvješća savjetodavne službe vidi, to su razne edukacije, to su priprema obrazovanja ljudi iz područja zaštite bilja, pesticida, integrirane proizvodnje, dakle to je ono što savjetodavna služba planira pa onda ide na teren, ljudima prezentira na predavanjima i po onome što sam aj vidio, ima dosta zainteresiranih poljoprivrednika. A drugi način je, po mom mišljenju još važniji, a to je direktno rješavanje problema, zapravo djelovanje savjetodavne službe onda kad ih poljoprivrednici zovu. Kad imaju određeni problem, onda djelatnici izlaze i zajedno s njima pokušavaju nastoje riješiti taj problem. Često je puta ta korespondencija da se tako izrazim, uzajamno pa i djelatnici agencije obilaze ljude, a onda i oni sami kad to primijete pa se obrate za pomoć. Naime, u samom objašnjenju to je i državnik tajnik podcrtao svega 5% nositelja poljoprivrednih gospodarstava ima poljoprivredno obrazovanje, dok 95% nositelja poljoprivrednih gospodarstava ima samo praktično iskustvo. Naravno, iluzorno je očekivati da će Poljoprivredna savjetodavna služba to riješiti jer ovo je malo širi problem od samog djelovanja savjetodavne službe. U tom smislu i u članku 4. je navedeno, to je stavak 2. koje su ovlasti i moramo priznati da je u odnosu na prethodni prijedlog zakona, puno jasnije definirano sad šta su djelatnosti Poljoprivredne savjetodavne službe. Puno se jasnije to iščitava. Dakle, stručne savjete i instrukcije te promicanje znanja iz poljoprivrede, ribarstva i šumarstva što je svakako osnovna zadaća, tehničko i tehnološko unapređenje poljoprivrednih gospodarstava i treća možda ova najbitnija točka, organiziranje izvođenje obrazovanja i osposobljavanja iz područja poljoprivrede, ribarstva i šumarstva. Danas je u našem društvu vrlo aktualna tema kurikularne reforme, dakle reforma obrazovnog sustava, u tom smislu valjalo bi ovaj zakonski prijedlog ugraditi i suradnju savjetodavne službe sa Ministarstvom obrazovanja ili prije svega Agencijom za strukovno obrazovanje i odgoj obrazovanja odraslih. I to iz dva razloga, prvi razlog zato što mi imamo struku, evo i gospodin Felak je u svojoj replici kad je izrazio zadovoljstvo uvođenjem šumarstva, imamo izuzetno jaki Šumarski fakultet, imamo poljoprivredne fakultete, to su znači visoko obrazovane institucije. Imamo smjerove u području srednjeg obrazovanja za smjer poljoprivredni tehničar, onda imamo za šumarski tehničar, dakle da u toj suradnji da se vidi koje su to slabe točke obrazovnog sustava, da se pojačaju, evo možda konkretan prijedlog ne sad za ovaj zakon, imat ćemo zakon o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem. Konkretne stvari u državi kad počnemo rješavati, pa kažemo idemo, neka osnovnoškolsko obrazovanje bude obavezno, idemo na to da za 6 godina na idućim natječajima za poljoprivredno zemljište ne može nitko konkurirati tko nema završenu srednju naobrazbu iz područja poljoprivrede, npr. To su nekakve konkretne mjere i to se onda unese u strategiju i to je cilj kojemu težim upravo zbog ovog razloga da ljudi steknu obrazovanje, jer ne znači da ako nemaju formalno obrazovanje, nemaju dovoljno znanja. Imaju znanja, ali nemaju obrazovanje, onda se ne mogu ni konkurirati na natječajima, ne mogu za Europske fondove. A jedna od važnih zadaća savjetodavne službe je sigurno pomoć ljudima pri konkuriranju za novca i povlačenja sredstava iz Europskih fondova. Nisam imao vremena pogledati financijske izvještaje niti je tema ovo danas, ali prema ovome što sam tamo malo vidio, vidim da savjetodavna služba ima određene prihode i da je to održivi jedan sustav. Dakle, da zaključim ovaj dio, bilo bi dobro ostvariti tu suradnju sa obrazovnim sustavom iz tog razloga jer i djelatnici savjetodavne službe su u terenu u svakodnevnom kontaktu sa poljoprivrednicima. Dakle, oni osim stručnih znanja moraju imati određena pedagoška znanja i da sad vratimo, nisam u izvještaju vidio je li služba pripremila i obrazovanje ili stručno osposobljavanje svojih djelatnika onako … [[Govornik se ne razumije.]] cijeloživotno učenje, to bi bilo jako važno. Jer kažem to su vrlo osjetljiva pitanja, gdje se ljudi svakodnevno susreću na terenu sa problemima i moraju komunicirati sa ljudima, znači osim stručnih znanja moraju imati osnovna određena pedagoška i druga znanja. Na kraju da zaključim, ovaj zakonski prijedlog ćemo svakako prihvatiti. Imamo jednu repliku, u zadnji čas, uvaženog zastupnika Mire Bulja. Kolega Žagar u vašoj raspravi ste spomenuli obrazovni sustav. Naravno kada se pozivamo na poljoprivredu, u Dalmaciji imamo također brojne mogućnosti, brojna polja, koja nažalost su zapuštena, nema sustava navodnjavanja, od brojnih Krčkih polja, Vrgoračkog, Imotskog, Sinjskog i naravno da nemamo škole za poljoprivredu jer nije prilagođeno tim našim strategijama i to jest konstantom pričanju poljoprivrede, a niti jedno u okružju tome nema poljoprivredna srednja škola a kamoli nešto više. Činjenica da je zemljište, ono što je najbitnije i činjenica da to zemljište treba iskoristiti, nažalost, u evo u mome kraju, Kamešnicu je dodijelilo za pašnjake, također je zemljište koje se koristi čovjeku koji nema, najprije ga se ne znaju dole stočari, država je dodijelila državnu zemlju, niti ima stoke. Jednostavno će samo dobivati poticaje za uzgoj goveda, a u biti niti ima, a ljudi koji se tradicionalno bave stokom, nisu dobile to zemljište, znači u tim nasiljima koja su pod brdska i koja se koriste za pašnjake. A također i u primjere i sustav navodnjavanja Sinjskog polja, gdje u sred ljeta imamo sušu, a Cetina prolazi kroz Sinjskoga polja, znači jednostavno obezvrijedila se ta zemlja i zbog toga također ljudi odlaze i sigurno će stranci baciti šapu na ovu zemlju i ovim zakonom treba zaštiti poljoprivredno zemljište od kupnje stranaca. Jednostavno, samo mogu kupiti tu zemlji domaći. Uvaženi kolega Bulj, evo odmah da krenem od kraja, dakle, imati ćemo nakon ovoga Zakon o raspolaganju poljoprivrednom zemljištem i to je na kraju moje osobno mišljenje, a i tu smo se suglasili sa stavom Kluba Mosta da trebamo učiniti sve da spriječimo nakon isteka onog mora gorja 2020. godine da spriječimo ipak da stranci mogu kupovati zemlju RH, bez ograničenja. Ono što ste vi sad istakli, ja sam malo jutros to se raspitivao, tražio, nisam našao, dakle, malo je porazna činjenica da u Dalmaciji, da u čitavom području tom nema, nema zapravo, ne znam da li ima visoka poljoprivredna škola, ali fakulteta nema. Znači, bitno je ono što kad govorimo o savjetodavnoj službi, 2 ili 4 pojma, ovako, su nam uvijek na umu. TO je održivi razvoj, održiva poljoprivreda i ruralni razvoj. To su 2 ključne stvari koje jednostavno kroz savjetodavnu službu moramo da kažem spojiti i usuglasiti, u tom smislu ovo što vi govorite, svako području, neovisno o tome koliko ima i koja je kvaliteta zemljišta. Svako područje zaslužuje da mu se da šansa zapravo ljudima, ne području ljudima, da se da šansa da na tom području pristojno živjeti, neovisno o toga koliko je tu plodne zemlje. U ime Kluba HDZ-a, govoriti će poštovani zastupnik Tomislav Lipošćak. Uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče i ravnatelju službe, kolegice i kolege. Poljoprivredne savjetodavne službe u Europi važni su čimbenik u postizanju nacionalnih strategija, razvoja poljoprivrede i ostvarenja zajedničke poljoprivredne politike. Važne savjetodavne djelatnosti, definirana je i kroz europsko zakonodavstvo koje za provedbu aktivnosti, informiranja i edukacije proizvođača propisuje i obavezu postojanja sustava savjetovanja, za svaku državu članicu. Sami počeci poljoprivrednog savjetovanja u RH sežu još u razdoblje prije 2.sv.rata kada su diljem Hrvatske osnovana tzv. poljoprivredne stanice, koje su u nekim svojim različitim oblicima djelovale sve do osamostaljenja RH. Nakon Domovinskog rata 1991. godine, osnovana je Poljoprivredna savjetodavna služba. 1994. godine, pri Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva utemeljen je sektor poljoprivredne savjetodavne službe. U tom obliku služba je djelovala do 1997. godine, kada je osnovan Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu. Na osnovu određenih primjera i preporuka ovaj se Zavod 2010. godine priključio poljoprivrednoj komori koja je osnovana nešto ranije u veljači 20009. godine. Nakon 2 godine savjetodavna služba, izdvaja se iz poljoprivredne komore i ponovno postaje samostalna institucija, što je definirano i Zakonom o poljoprivrednoj i savjetodavnoj službi iz 2012. godine. Nakon toga u 2013. godini, donosi se zakon o izmjenama Zakona o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi a jedna od najznačajnim promjena u izmjenama zakona bilo je pripojenje djelatnika nekadašnje šumarske savjetodavne službe. Sama šumarska savjetodavna služba osnovana je Uredbom Vlade RH u lipnju 2006. godine kao specijalizirana javna ustanova za obavljanja poslova javnih ovlasti te unapređenja gospodarenja šumama i šumskim zemljištima u šumama šumoposjednika odnosno u tzv. privatnim šumama. Pružala je besplatne savjetodavne usluge i provođenjem javnih ovlasti, pomagala korisnicima u gospodarenju stanja privatnih šumskih posjeda u RH, a njezini korisnici bili su šumoposjednici, udruge šumoposjednika te jedinice lokalne i regionalne samouprave. Osim svega navedenog služba je tada promijenila u ime u savjetodavna, dosta općenito i većini ljudi neprepoznatljivo ime. Sva ova događanja unutar posljednjih 25 godina pokazala su da proizvođači trebaju i žele stabilnu savjetodavnu ustanovu koja im u svakom trenutku može pružiti potporu. U skladu s pozitivnim iskustvima zemalja EU Program ruralnog razvoja 2014.-2020. definira novu poziciju savjetodavne službe koja preuzima širi okvir odgovornosti i ovlasti čime je njezin rad dodatno dobija na važnosti. Danas je pred nama Prijedlog Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi kojim se usklađuje zakonodavstvo RH sa zakonodavstvom EU. Sustav za savjetovanje korisnika u upravljanju zemljištem i upravljanju poljoprivrednim gospodarstvom jedan je od sastavnih elemenata u provedbi zajedničke poljoprivredne politike EU kojim upravljaju određena javna ili privatna tijela. Ovim zakonskim prijedlogom uređuje se i sustav savjetovanja u poljoprivredi i šumarstvu te djelokrug rada savjetodavne službe kao specijalizirane javne ustanove za obavljanje poslova savjetodavnih usluga u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu. Naime, obrazovana struktura osoba koja se bave poljoprivrednom djelatnošću u RH vrlo je niska i kao što smo već imali priliku čuti danas ovdje mislim u dva navrata, svega 5% nositelja poljoprivrednih gospodarstava ima poljoprivredno obrazovanje, dok preostalih 95% imaju samo praktično iskustvo. Uz trenutni nedostatak programa neformalnog obrazovanja i stručnog usavršavanja ovakav sustav savjetovanja nudi se kao odgovor prema podizanju stručnosti i osposobljenosti koje su nužne za ispunjavanje propisanih zahtjeva. Bolje upravljanje i veća efikasnost u korištenju financijskih sredstava konačni su cilj ovoga sustava. Ovdje moram naglasiti da je također potrebno osigurati redovito osposobljavanje savjetnika iz sustava i sinergiju svih institucija nadležnih za poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo i zaštitu okoliša sa Hrvatskom poljoprivredno-šumarskom savjetodavnom službom. Svima nam je cilj što bolje iskorištavanje sredstava iz fondova EU. Bez tih sredstava teško ćemo podići konkurentnost i modernizirati proizvodnju. Upravo će tu biti bitna educiranost i stručna osposobljenost djelatnika Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe. Predloženim zakonom stvara se pravni okvir za provedbu sustava za savjetovanje, uređivanjem djelokruga rada i nadležnosti Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe. Za provedbu Uredbe EU br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike. Sustav savjetovanja poljoprivrednika obuhvaća savjetovanje o obvezama na poljoprivrednom gospodarstvu koje proizlaze iz niza propisanih zahtjeva, poljoprivrednim praksama korisnim za klimu i okoliš, održavanju poljoprivrednih površina, mjerama na poljoprivrednom gospodarstvu predviđenim programima ruralnog razvoja, upravljanju rizicima i uvođenju odgovarajućih preventivnih mjera za rješavanje elementarnih nepogoda, prirodnih katastrofa te bolesti životinja, bilja i drugog. Savjeti bi također trebali obuhvaćati standarde sigurnosti na radu ili standardne sigurnosti vezane uz poljoprivredno gospodarstvo kao i posebno savjetovanje poljoprivrednike, ribare i šumoposjednike koji po prvi put pokreću svoje poslovanje. Ovdje bih osobito naglasio da su u većini studija diljem svijeta ova zanimanja poljoprivrednika, šumara i ribara uglavnom uvrštena među prvih deset po život najopasnijih. U šumarstvu se često radi na lokacijama koje su udaljene od naseljenih mjesta, velik je rizik od ozljeda sredstvima rada, ali opasnost od kukaca, drugih životinja i vremenskih nepogoda. Poljoprivrednici su uz većinu onoga već ranije navedenog, izloženi čestom rukovanju sa sredstvima za zaštitu bilja koja su uglavnom izrazito opasna po zdravlje i ako se njima ne rukuje prema pravilima struke. Okruženje i uvjeti rada ribara također ne ostavljaju mnogo prostora za pogreške. Podizanje standarda sigurnosti na radu vrlo često spašava živote iako to ponekad olako shvaćamo. Ono što se još ovim zakonom želi postići jest pomoć poljoprivrednicima, šumoposjednicima i ribarima u ocjeni rezultata njihovih gospodarstava te pronalaženje nužnih poboljšanja u svrhu modernizacije, inovacije i konkurentnijeg poslovanja, održivo upravljanje i bolja učinkovitost konačni su ciljevi ovoga prijedloga. Mladim poljoprivrednicima osobito, ribarima i šumoposjednicima ovaj bi sustav trebao najviše pomoći pri uspostavljanju poslovanja, održivom razvoju i gospodarskih aktivnosti te prilagodbi klimatskim promjenama i njihovom ublažavanju, bio raznolikosti, zaštiti voda, razvoju kratkih lanaca opskrbe, ekološkom uzgoju i zdravstvenim aspektima proizvodnje. Korisnici i poljoprivrednici koji ne dobivaju potporu u okviru zajedničke poljoprivredne politike, mogu se koristiti sustavom za savjetovanje poljoprivrednika na dobrovoljnoj osnovi. Također ovdje moram naglasiti i osobno kao diplomirani inženjer šumarstva i osoba koja dolazi iz struke koja ima više od 250 godina dugu organiziranu povijest bavljenja šumarstvom izražavam zadovoljstvo što je u ime službe vraćen pridjev šumarska, kako zbog samog obujma poslova ove službe tako i zbog tradicije šumarsko-savjetodavne službe. Nadam se također da ćemo u budućnosti nešto slično učiniti i na razini ministarstva. I na kraju, prenesao bih nekoliko reakcija djelatnika službe sa terena. Svi oni pozdravljaju ovakav zakonski prijedlog i učinke koji će iz njega proizići uz konstataciju da kada se ovi stavci implementiraju na terenu ne bi bilo loše obratiti i dodatnu pažnju i pokušati iznaći dodatna sredstva za opremanje pojedinih prostorija u kojima oni trenutno rade te investirati u radnu opremu, osobito u onu za terenski rad. Naravno Klub zastupnika HDZ-a podržati će ovaj zakonski prijedlog. Zahvaljujem. Prva je uvaženog zastupnika Tomislava Žagara. Naime, na državnoj cesti D2 koju zovemo Podravska magistrala gustoća prometa kamiona punih klada je zapravo zapanjujuća i onda su ljudi pitali ili bili su komentari što rade Hrvatske šume? Tako kad sam razgovarao sa predstavnicima Hrvatskih šuma, rekli su da zapravo da uglavnom ta drvna masa dolazi iz privatnih šuma. Ovdje vidimo da je uloga i barem sam tako u izvješću vidio da je određivanje, zapravo doznačivanje svih tih drva na kojima je dozvoljena sječa ide upravo iz ove službe. Pa me zanima imate li vi saznanja zapravo je li to u nekakvim normalnim okvirima, poštuje li se doista tu, kako vi to šumari govorite, održivost šume ili ima poseban naziv, sad sam zaboravio?

Zahvaljujem kolega na pitanju. Pa da, dobro ste rekli, sve to zapravo ide iz Hrvatskih šuma, sve su to Hrvatske šume, imamo državne i šume šumoposjednika, odnosno privatne šume, i da, postoje podaci odnosno postoji kontrola sječe u privatnim šumama, u šumama šumoposjednika. Naime, svi propisi odnosno sve ono što se posječe u privatnim šumama, ajmo reći to laičkim jezikom, propisano je u programima gospodarenja. Programe gospodarenja pišu stručne osobe i odobrava ih Ministarstvo poljoprivrede.

Izvolite. Kolega, savjetodavna služba je dobra ako budemo imali koga savjetovati više koliko je u biti ostala jedino šuma, a što se tiče poljoprivrednika, ima ih sve manje. Što se tiče šuma, činjenica je da ode privatnim ljudima koji posjeduju privatne šume, davat će se savjeti kako i šta raditi, a dok državna šuma je zapuštena.

Ako slučajno planu, toliko ih ne održavaju Hrvatske šume bez obzira na upozorenja brojnih ljudi, pojedinaca, političkim opcija, vlasti, apsolutno se ne održava, i prijeti ugroženosti ne samo šumi toj nego i ugrožava imovinu i same ljude, živote ljudi. Prema tome, toliko je to neuređeno, da mi ovdje šaljemo poruku preko direktiva EU-a, poruku privatnim ljudima da skrbe o svojoj šumi, i ta savjetodavna služba će u biti služiti, očito samo za privatne, a tko će kontrolirati državne pume koje nitko uopće niti skrbi nit vodi brigu nego ugrožavaju ljude, stanovnike, a moglo bi se vrlo riješiti jer imamo modela i načina da se angažiraju i nezaposleni u održavanju tih šuma, naravno uz stručne i savjetodavne službe, šta prosjeći, kako prosjeke, kakve pute napraviti, za vatru, protupožarne prosjeke, međutim to se ne radi. Znači, mi dovodimo ovdje brojne zakone koji su ubiti svrha sami sebi a ne provodi ih sama država.

Uvaženi kolega, ni u kom slučaju ne mogu složiti s vama, naime, prvo što ste rekli da donosimo zakone koji služe, koji su svrha sami sebi. Ovaj zakon pogotovo nije svrha sam sebi, nego je zapravo jedna produžena ruka upravo privatnim šumoposjednicima da na što bolji način iskoriste sredstva koja im se pružaju, i da ih se savjetuje na bilo koji način, u bilo kojem sektoru da ono čime se bave rade na jedan što bolji način. Također, rekli ste da uskoro neće biti nikoga, da će ostati samo šuma, da neće biti onih koji će ovaj zakon koristiti. Svjedoci smo da upravo u posljednje vrijeme baš zbog situacije kakva je, sve više ljudi se počinje baviti i sa svojim privatnim šumskim posjedima tako da ovaj zakon ide ponovno u jednom koraku prema dalje. A što se tiče Hrvatskih šuma, često smo i u ovom Visokom domu svjedoci učestalih napada na državne šume, na poduzeće Hrvatske šume i ne mogu se složiti s vama da ne rade svoj posao, činjenica je da često spominjemo kako je previše ljudi u sustavu no međutim u mandatu prethodne uprave, smanjen je kako broj zaposlenih u državnim šumama, osobito na ovom području o kojemu vi govorite, gdje je doveden zapravo do je dne granice pucanja, čak i sam sustav čuvanja šuma gdje je određenim pravilnicima predviđen i smanjivanje broja ljudi koji su zaduženi za zaštitu šuma od požara. I ono što često govorimo i na što možemo apelirati, sredstva iz opće korisnih funkcija šuma, vrlo su tu bitna, vrlo često smo ih smanjivali, čak je bilo ideja da se ta sredstva ukinu. Ono što je naša zadaća da taj dio ostavimo, ako je moguće da pronađemo sredstva da ga i povećamo kako se upravo ovakve situacije ne bi u budućnosti događale. Izvolite. Poštovani državni tajniče, ravnatelju, kolegice i kolege.

Posebno je važna za onaj i najugroženiji dio, a to su OPG-i koji su svih ovih godina posebno u vrijeme ministra koji će danas biti vjerojatno često puta spominjan jer se radi o zakonima iz sektora poljoprivrede Tihomira Jakovine, jako razrušeni koji je ustvari skoro doveden do uništenje, jer danas se jako teško oporavlja i jedan dobar dio će se vrlo teško oporaviti. Savjetodavna služba je ustvari produžena ruka politike koju provodi Vlada, poljoprivredne politike, to su ljudi koji moraju na terenu provesti ono što se zacrta u sektoru poljoprivrede. I savjetodavna služba je u svih ovih 25 godina iza nas često puta imala i vrlo nezahvalne uloge da su ljudi kao savjetodavci provodili određene politike koje su kasnije pogubna djelovanja na mnoge poljoprivredne proizvođače, pa su se ti ljudi našli na vjetrometini i morali tim ljudima odgovarati zašto je to tako bilo. To je samo nedostatak jedne pravne strategije razvoja poljoprivredne politike, pa onda ne bi ni savjetodavci dolazili u tako opasnu situaciju rada na terenu. Ja nisam zadovoljan time što ovaj zakon i provođenje rada savjetodavne službe i poljoprivredne šumarske, u ovom dijelu naziva bilo bi dobro da se stvarno doda i ribarstvo u nekom budućem vremenu apsolutno, neće trebati povećanje sredstava. Povećanje, budžeta. Ja mislim da ta služba treba povećanje budžeta i da ona mora funkcionirati, jače, bolje jer na njoj leži u principu razvoj poljoprivredne proizvodnje. Kad je pred dosta godina uvedena savjetodavna služba u šumarstvu za privatne šumoposjednike, bio je određeni budžet kojim su se onda uređivali ti šumski putevi, ljudi su se pokrenuli, počeo je jedan lijepi proces, nakon toga je to bilo opet nešto razrušeno, narušeno i mislim da u tom dijelu treba posebno pojačati priču, jer kao što je u prethodnoj raspravi ovdje u nekim replikama bilo govoreno, definitivno je da se privatnim šumama u principu vlasnici skoro pa i ne bave. To je činjenično stane i ljudi jednostavno ni nemaju vremena za to niti se ne znaju baviti, a i mnoge privatne šume u stvari danas su totalno i ostavljene, jer ljudi ih imaju a niti nekad ne znaju da ih imaju posebno u ovom dijelovima oko Zagreba, nekakvih 50, 100 km gdje su manje površine i manji komadi tih šuma. Zato je ova savjetodavna služba itekako vrlo bitna i dobro da je u nazivu, tako i dobro da se pojača i ojača kadrovski, da se može puno i jače i bolje djelovati i raditi na očuvanju tih prirodnih resursa. Kako bi se malo više pojačao rad i stimulirali ljudi koji su savjetodavci, mi smo jučer na Odboru za poljoprivredu, dobili određene odgovore od gospodina ravnatelja. Ja bi volio da danas predstavnici ministarstva to i ponove, radi se o tome kako stimulirati savjetodavce. Kako ljudima dati jaču simulaciju, jači poticaj da rade bolje? Dakle, savjetodavac je kao što je već i govoreno i uvijek će se govoriti i svi to znamo, osoba koja je neposredno zadužena za poljoprivrednog proizvođača, posebno za OPG. Znači na kraju godine, se mora povući crta. Mora se napraviti analiza, mora se vidjeti koliko je taj OPG te godine napredovao, koliko je taj OPG stagnirao, da li je išao naprijed ili nije išao naprijed. Ako je išao naprijed ako je povećao proizvodnju, ako je povećao svoju dobit, onda taj savjetodavac u tome ima isto također takvu ulogu i on treba dobiti poticajnu mjeru, naravno u plaći. Ako pak neki savjetodavac je tako savjetovao da njegovi korisnici usluga nisu imala nikakva napredovanja ili su unazadovali, onda bolje da ne savjetuje, bolje da ga nema, kao savjetodavca. Mora raditi neki drugi posao. I mene je jučer zadovoljio taj odgovor, ali kažem, molim da se on i danas malo ovdje još jasno stavi. Znači svakako u savjetodavnoj službi urediti sustav plaća na način da ima jedna plaća koja je zagarantirana, da tako kažemo, a da se dodatak na plaću dodaje sukladno tome kako je koji savjetodavac sa svojim korisnicima radio i kako je povećavao taj njihov posao, poboljšanje samog rada. Znači ponavljam, OPG su ciljana skupina. Dana OPG imaju velikih problema, jer su to većinom i stariji ljudi, vrlo je malo mladih. Pomoć treba i stadijima i mlađima. Savjetodavna služba bi trebala također imati klizno radno vrijeme. Naime ti ljudi često puta moraju radit vikendom, moraju raditi popodne kad se održavaju razno razne edukacije, seminari i treba im omogućiti da to mogu također u tom nekom svom radnom vremenu napraviti. Zašto to govorim? Zato da se ne bi dogodilo, ono što se je dogodilo ne tako davno. Kad je savjetodavna služba naplaćivala seminare i edukacije za prskanje. Pa su to ljudi plaćali iz svojih džepova, a to sve su radili u principu, ljudi koji su bili na državnoj plaći. Naravno da su se tu odmah pojavili, razno razne institucije, koje su se na brzinu registrirale, doregistrirale i eto ti šou na terenu. Naravno, na čiji račun i iz čijeg džepa? Iz džepa poljoprivrednika. Mislim da se takve stvari ne bi smjele događati i da bi mi mogli onemogućiti tako nešto ako to prvenstveno isključivo radi savjetodavna služba praktički besplatno za poljoprivredne proizvođače i njegovog korisnika usluga, a onda ako netko baš želi ići nekom privatniku na edukaciju, može ići k njemu. I sve druge vrste takve edukacije, priprema programa za europske fondove, apsolutno bi trebalo raditi u ovim našim državnim službama, prvenstveno u savjetodavnoj službi omogućiti ljudima da stvarno sa što manje troška dobiju pravu pomoć, pravu potporu i onda će i savjetodavna služba biti sretna onda će i ti ljudi koji tamo rade biti sretni jer će njihova uloga biti potpuno ispunjena i oni će sami po sebi biti time zadovoljni. Korist i za državu jer ćemo povući više sredstava iz europskih fondova. Hvala lijepo zastupniku Hrgu. Na njegovo izlaganje imamo jednu repliku od zastupnika Bulja. Izvolite. Složio bi se s vašom raspravom, međutim koliko će ta savjetodavna služba imati smisla kada mi sami ili evo jučer su me zvali ljudi iz Donjeg Lominca, to je u Velikoj Gorici jedno veće naselje gdje uz samo poljoprivredno zemljište uz OPG-ove ljudi imaju gdje je izvor tj. bazen vode to je peti bunar koji napaja cijelo Turopolje i Novi Zagreb uz same kuće, uz sami eko vrtić su ga nazvali grade asfaltnu bazu. I mi sada ovdje govorimo kako će savjetodavna služba ljude obučavati i plaćat će to ljudi kako prskati da se ne ošteti, a ovdje se pogodovalo investitoru da napravi asfaltnu bazu kod poljoprivrednog zemljišta gdje će ljudi obrađivati svoje zemljište, gdje su dječji vrtići, gdje su ulice, gdje su ustanove, dom zdravlja. Znači da se pogoduje na najnižim razinama tako da savjetodavne službe kako će savjetovati tu osobu koja želi otvoriti OPG u Donjim Lomincima. Gradonačelnik ni riječ o tome o tim ljudima zaštiti tog zemljišta tih ljudi koji se bore za svoj život. Svi šute, ni mjesni odbor čak. Ljudi su se samoorganizirali ostavljeni sami sebi, ljudi su me zamolili da dođem, ja sam otišao i vidio sam da je to stvarno bezizlazna situacija ljude, a ovdje govorimo o savjetodavnoj službi o poljoprivredi, a ovdje dovodimo asfaltnu bazu u srce naselja kod samih kuća i poljoprivrednoga zemljišta Neće biti odgovora na repliku, kolega Bulj ja sam stvarno govorio o savjetodavnoj službi i meni ovo u ovom našem Hrvatskom saboru vrlo teško pada kada svaku temu o kojoj se raspravlja i o kojoj bi trebali ozbiljno raspravljati odvedemo negdje na sasvim deseto mjesto i onda počnemo govoriti o nekim stvarima koje uopće nisu te. Za ovo što ste vi sada govorili vjerojatno je to tako, ali vi kao zastupnik vrlo dobro znadete da se možete obratiti na neka druga mjesta, tražiti zaštitu prava tih ljudi o kojima govorite na nekom drugom mjestu i da možete u krajnjem slučaju tražiti stanku i govoriti o tome pet minuta u ime kluba. Ali ovakve rasprave, odvlačenje pozornosti s tema koje su vrlo važne i bitne stvarno nema smisla i ja to apsolutno ne podržavam odnosno kritiziram. Povreda Poslovnika 238. gdje je kolega kazao da ja nisam govorio o temi, baš o poljoprivrednom zemljištu, OPG-ovima o svemu što treba govoriti i baš sam bio u temi. Međutim, očito lokalni šerifi ne rade svoj posao i da se je govorilo prije o ovim temama šta ja sada govorim da ne bi imali sada građevinsku dozvolu, uporabnu dozvolu ta tvrtka nego se očito šutilo u ovome Parlamentu i niko nije poduzimao nikakve mjere. Mene su ljudi zovnuli koji se bave poljoprivredom i baš je to tema, baš je ovo tema. Ovdje namećemo nekakve savjetodavne službe po direktivama EU, a u biti savjetodavna služba kako smo počeli koristi zemljište di smo doveli ljude, nećete imati koga savjetovati. Nećete imati koga savjetovati zbog vaše politike. Iskoristili ste pravo kao što koriste neki drugi saborski zastupnici da imate odgovor na repliku što se ne radi, ali vas molim da tijekom mog predsjedanja danas do 13,30 to više ne radite. Hvala lijepo.

poštovani državni tajničke, ravnatelju, kolegice i kolege zastupnici. Danas je rasprava koja počinje sa naslovom Prijedlog Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarsko savjetodavnoj službi. Nažalost meni se stiče ovdje dojam da mi mijenjamo samo ime ove službe kako bismo mogli izabrati novog ravnatelja kao što se to nekada radi u upravnim odjelima po županijama i tako. No, kada već mijenjamo ime savjetodavne službe ja predlažem da se ta savjetodavna služba onda zove Hrvatska savjetodavna poljoprivredno-šumarsko-ribarska savjetodavna služba. Smatram da ovdje u to ime treba ugraditi i ribarstvo jer ribarstvo je sastavni dio hrvatske poljoprivrede i kada već služba i u svom prijedlogu zakona i razrađuje temu ribarstva da onda to ribarstvo i bude u samom tom naslovu. U samom uvodu zakona krećemo od podataka statistike da je samo 4,96 nositelja OPG-a ljudi koji su educirani tj. školovani u ovoj struci na neki način, a 95% ih ima samo iskustvo proizvodnje. Meni se iz toga nameću dva pitanja, što je do sada radila Hrvatska savjetodavna služba kada je nama ovakva obrazovna struktura na selu i smatram da ovom kozmetičkom promjenom u biti se ništa bitno neće dogoditi u radu Hrvatske savjetodavne službe.

U savjetodavnoj služi se može reći da je stanje poprilično loše, ne govorimo o upravi savjetodavne službe i sjedištu savjetodavne službe u Zagrebu, već na terenu, govorim o onim savjetnicima i savjetodavcima koji imaju neposredan kontakt sa poljoprivrednim proizvođačima, koji su i tako već ojađen cijelom situacijom u RH i stanju poljoprivrede, a ti ljudi moraju kontaktirati sa tim ljudima koji proizvode, kojima je teško, i pokušavati i m nuditi nekakve usluge ili savjete za koje često nisu niti dovoljno educirani jer nisu prošli sve te edukacije koje bi trebale jače i konstantnije. Sam savjetodavac na terenu ima 5 tisuća kuna neto, podrazumijeva se da on treba imati svoj osobni automobil kako bi mogao ići na teren, uglavnom prostori u kojima se savjetodavci nalaze nisu u vlasništvu savjetodavne službe niti RH već i m to daruju na neki način općine, gradovi, znači imaju gratis i prostor uglavnom i režije, i imaju jako lošu opremu s kojom bi trebali vršiti ili neka ispitivanja ili pomoći poljoprivrednicima da unapređuju svoju proizvodnju. S druge strane, informacija od tih ljudi je da ravnatelj ima plaću 20 tisuća kuna, da li je to tako ili nije, ja sad ne bi htio ulaziti u to, ali navodno je, pitam vas ja tko onda kaže da saborski zastupnici imaju veliku plaću? No neću ulaziti u taj dio, ravnatelji su promjenjiva roba, oni danas jesu, sutra nisu, ali oni koji ostaju na terenu i koji savjetuju te poljoprivrednike čiju proizvodnju bi trebali pomoći unaprijediti, oni su na najnižoj plaći, a to je 5 tisuća kuna, što smatram da za jednog diplomiranog inženjera agronomije što uglavnom jesu, neki su i magistri je stvarno nešto što ih posramljuje i obezvređuje u ovom našem društvu. Ono što je isto u savjetodavnoj službi evidentno, to u sistematizaciji postoji 405 radnih mjesta, a popunjeno ih 277. Na terenu se vidi veliki nedostatak savjetnika i savjetodavaca, ljudi koji bi trebali obilaziti gospodarstva, a uglavnom im se nameće administrativni rad koji moraju odrađivati u svojim uredima i u glavnom nemaju dovoljno sredstava da obiđu ta poljoprivredna gospodarstva s kojima bi trebali svakodnevno kontaktirati i da bi mogli ono o čemu ej gospodin Hrg govorio, podvući crtu na kraju godine, da se vidi da li je gospodarstvo napredovalo ili nije napredovalo.

Veliki problem u tome je zbog ovako niske plaće i degradacije tih ljudi, mnogi stručnjaci poljoprivredni, agronomi koji su imali izvrsna znanja su napustili ovu službu i otišli tražiti kruh u neke druge grane ili u neke privatne firme jer stvarno za ovako malo novaca im se ne isplati jer i oni imaju familije, oni imaju račune i oni moraju kupiti taj nesretni auto s kojim se moraju voziti po terenu, a o tome nitko baš ne vodi računa. Zašto se gase uredi po selima? Znači, u mnogim mjestima se ugasi, mjesto na koje je dolazio savjetodavac barem jedanputa ili dvaputa tjedno jer mu se ne mogu podmiriti troškovi njegovog putovanja sa njegovim autom što je tih nesretnih 2 kune kilometru, i on je jednostavno udaljavan o samih poljoprivrednih proizvođača, znači i tu je nekakva centralizacija i odmicanje od tog sela koje i tako propada i kao što je netko i rekao ovdje, starija domaćinstva koja baš i nemaju vremena odlaziti u neka veća mjesta da bi se raspitali sa savjete. Kaže se o ovom zakonu da provedbu ovog zakona nije potrebna osigurati dodatna sredstva, da će se koristiti uspostavljena infrastruktura savjetodavne službe. Ja sam također mišljenja i naš klub, da se treba povećati budžet savjetodavnoj službi, da se treba omogućiti tim ljudima koji su prvi da potaknu razvoj poljoprivrede i u kontaktu sa poljoprivrednikom da oni imaju i veći osobni dohodak ali i da imaju bolja sredstva s kojima će oni moći doći na to selo, s kojima će moći lakše obilaziti tog seljaka i gdje će moći izvršiti određivanje njegove kiselosti tla, najosnovnije stvari pa nadalje. Sjetimo se nekad operativnih programa u govedarstvu, kada su ti savjetnici bili na neki način prinuđivani da nude operativni program, da potiču izgradnju staja, farma svinjogojskih koje su nažalost, nakon sveg ovog vremena propale. Ti poljoprivrednici koji su bili nagovarani od strane savjetodavne službe su danas jako ojađeni na tu službu i na te ljude osobno što su ih nagovarali na nešto zbog čega su završili u dugovima, propali, gdje se cijele familije razišle zbog toga. A vidimo u kakvom stanju nam je danas proizvodnja mlijeka i govedarstva, a o svinjogojstvu da ne govorim. Smatram da ovom izmjenom zakona, u biti izmjenom imena, umjesto pomoćnika ćemo dobiti zamjenika ravnatelja koji će imat još jednu dobru plaću i da će se ekipa u centru savjetodavne službe pojačati i ekipirati a na terenu će ostati ista situacija koja je bila i do sada, znači sam poljoprivredni proizvođač neće imati ništa bolju uslugu, neće imati ništa više koristi i njegovo imanje od ovoga što mi danas pričamo, neće napredovati i neće moć sve ovo što se utrošilo u savjetodavnu službu dati nekakav bitan efekt za hrvatsku poljoprivredu koja je stvarno u jadnom stanju. Evo ja apeliram na prilagače zakona, oni će zakon donijeti ovako ili onako, jer u petak imaju dovoljan broj ruku, bez obzira što mi ovdje izrekli i dali rekli nekih 100 pametnih ideja, pitanje je da li će ih prihvatiti, Klub HSS-a će ukoliko predlagač ne smatra da treba staviti i ribarstvo u naziv savjetodavne službe uputiti i amandman kad za to dođe vrijeme, jer apeliram još jednom na sve vas potaknite tu savjetodavnu službu da ona stvarno radi, da stvarno bude u funkciji i da ti ljudi koji su na selu, da oni osjete da netko o njima vodi računa, pogotovo o tim savjetodavcima, da netko od njih vodi računa iz centrale iz ministarstva, da oni su ti koji potiču razvoj hrvatske poljoprivrede. Zahvaljujem gospodin Lenartu. Na njegovo izlaganje imamo 5 replika. Prva replika je od saborskog zastupnika Žagar Tomislava. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Lenart vi ste otvorili niz problema niz pitanja, koji se ajmo reći ovako uvjetno tiču naravno ovog zakonskog prijedloga. Međutim, ako promatramo samo ovaj zakonski prijedlog, on na odnosu na izmjene 2013. nije bitno drugačiji, osim što uvodi naziv šumarsko i u onom smislu u kojem je to i predlagač rekao, usklađivanja sa europskim normama. Znači sa zakonodavstvom EU i u tom dijelu, mislim da ovaj zakonski 0priedlog sam po sebi nije sporan. Ne znam čemu je to bilo potrebno, meni se čak čini da ove ovlasti koje savjetodavna služba sad ima, su čak preciznije definirane, nego u onom zakonom iz 2013. koji je bio općenitiji izmjenama zakona. A sada da se vratimo na one probleme koje neće riješiti ovaj zakon. Prvo, savjetodavna služba između ostalog pomaže poljoprivrednicima da povuku sredstva iz EU fondova. Mi se uvijek ponašamo kao da smo, naše institucije kao da nemaju uopće nikakve veze, moderne veze, niti mobitela čak, postoje razvojne agencije, postoje fondovi EU. Savjetodavna služba ako se potrudi, mogu se pronaći kuće, napuštene kuće danas, u mnogim mjestima koje se mogu obnoviti sredstvima europskih fondova i čak tamo da budu ljudi na terenu, koji će onda biti servis tim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. To se može učiniti ako hoće. I još jedna stvar, u bivšem, u dosadašnjem, trenutno važećem zakonom o poljoprivrednoj, savjetodavnoj službi, stoji da mogu vršiti i osnovna laboratorijske nalaze. A u prijedlogu zakona koji ćemo danas imati o poljoprivrednom zemljištu, ministar će propisati ovlaštena laboratoriju. Pa zašto ne bi se dodalo u zakon da ovlašteni laboratorij imaju pri savjetodavnoj službi.

Poštovani kolega, vi ste dobro rekli da nije bitno drugačiji od onoga zakona koji i prije i o tome sam ja i mislio tu govoriti. Mislim da sam i skrenuo pozornost na to, da ovaj zakon treba biti temeljno drugačiji i izmijenjen, baš u nekom sasvim drugom smjeru nego što je ovo. I rekao sam koja je meni sličnost ovog zakona i ovoj promjeni imena, vidjeti ćemo kroz vrijeme, to će potvrditi da li sam ja u pravu ili nisam. Ali, ovdje sad uvedeno ime šumarstvo. I kad gledate u nadležnostima koje ima u tom zakonu poljoprivredno savjetodavna služba za poljoprivredu, svega 4 stavke. A za šumarstvo 8 stavki. Znači govorimo o privatnim šumama. Znači nama su ovdje bitnije po ovome privatne šume, nego savjetovanje poljoprivrednih proizvođača, jer očito se, da se malo našalim, predviđa da će poljoprivredni proizvođači nestali, a njihovo zemljište će zarasti u privatne šume, pa će onda ljudi morati više se baviti s tim privatnim šumama. Ja se slažem da savjetodavci imaju ovdje mogućnost pomagati EU fondovima, no da li su oni kompetentni, da li oni mogu pisati te aplikacije? Naravno da ne mogu, tu se svi ljudi obraćaju, da i nekim kućama koje se tim bave, razvojnim agencijama po županijama i gradovima, koji u biti pišu te njihove programe. Oprema koji oni imaju u svojim uredima, da li ona može zadovoljava, da li uopće imaju da može nekakva ispitivanja, ona prva ispitivanja terenska se obaviti, da li je to baš tako. Ja znam da nije, jer ja znam mnoge savjetodavce, to su moji kolege i prijatelji s kojima se ja i držim osobno i poslovno. Oni su jako razočarani, koliko su oni zapušteni, degradirani i prepušteni sami sebi u ovom slučaju. Uvaženi kolega Lenart, istaknuli ste u svojem izlaganju da savjetodavci nisu dovoljno prisutni na terenu i ja bih rekao i treba ih pohvaliti da uz ovakve male plaće i u ovako malo sredstava za rad na terenu, oni ipak odrađuju lavovski dio posla, jer tokom zime održavaju niz radionica, gdje prenose znanje i nove tehnologije našim poljoprivrednim proizvođačima. Međutim, bilo je nekoliko naređenih mjera ili obveznih edukacija za obiteljska poljoprivredna gospodarstva koji su morali proći, koji su oni morali i platiti. Ja se osobno s tim ne slažem, da naši poljoprivredni proizvođači moraju platiti, 300, 400 kuna edukaciju za uporabu pesticida ili neku drugu namjenu. Vidjeli su da naša obiteljska poljoprivredna gospodarstva nemaju dostatna sredstava za to, pa su im sufinancirali te mjere i mislim da se tu mora naći načina da se za te naređene edukacije gdje se usklađujemo sa normama EU, moraju sredstva EU za to koristi i iz nacionalnih izvora, da obiteljska poljoprivredna gospodarstva to ne bi trebali plaćati. A da bude apsurd veći, ja kao diplomirani inženjer poljoprivrede smjer zaštite bilje, morao sam pohađati edukaciju za uporabu pesticida na svom gospodarstvu a često su predavači, oni koji su radili te edukacije bili educirani od nas sami koji su neki i magistri znanosti u ovom području, a morali su ići na tu edukaciju, pa evo mislim da tu treba još puno reda napraviti i ići uvijek u susret našim OPG-ima. Kolega Vlaović, vi ste dobro rekli da je osjećaj je da ti ljudi nisu dovoljno na terenu. To ne znači da oni nemaju želju doć na teren, no međutim nemaju mogućnosti iz raznoraznih razloga. Što se tiče obaveza, tu su šta ja znam faden, pa izračun ekonomske veličine, pa kojekakvi upiti, pa ljudi dolaze čuju da se dijele nekakva sredstva europskih fondova pa je veliki pritisak na te ljude koji moraju slušati takva pitanja. Nažalost ne mogu si puno pomoći, ali ne mogu niti odbiti tog seljaka jer uglavnom su i to ljudi koji su odrasli na selu ili su došli sa sela i rade u službi. To je još jedno pitanje napredovanja tih savjetnika, neki napreduju nakon kratkog vremena što su došli u službu, neki dugo moraju biti u službi i ne mogu nikako napredovati. Znači sve ovo vrijeme, bez obzira tko bio na vlasti u RH tko je bio ravnatelj, ja ne govorim ovdje ni o gospodinu Tušeku niti o nekom drugome od prije već o ravnatelju koji često puta zbog nekih stvari ne može provesti ono što želi jer je politika takva kakva je, a poljoprivreda je na zadnjem mjestu pa onda i tako savjetodavna služba. Bitno je da se proračun ispoštuje, da se sredstva utroše da na kraju bude pozitiva, a onaj dio na terenu je jednostavno zanemaren i nebitan u vlasti u RH.

Uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Lenart, vi ste rekli da bi bilo dobro staviti u nazivlje i ribarstvo, osobno nemam nikakvih zamjerki niti nešto protiv toga. Međutim mi je čudno da ste toliko zamjerki imali na sam zakon s obzirom, a pogotovo kada govorimo o tome da je puno važniji sadržaj nego forma naziva. Prema tome, u vrijeme kada je bivši ministar Jakovina ovu službu devastirao do kraja, do temelja, niti jednom riječju nitko nije govorio o tome da ta služba gotovo ne postoji. A čudim se vama kao poljoprivrednom proizvođaču da govorite o s toliko kritike. Mi naime imamo toliko niski stupanj obrazovanja poljoprivrednika da bi mi svi se tu trebali zalagati za čim većim brojem ljudi i to je sada napravljeno u ovom jednom dijelu šumarstva. Da li će to sutra biti u poljoprivredi bude li potrebe zašto ne, međutim naša poljoprivredna proizvodnja kada govorimo o hektarima pa onda proizvodnja po jedinici površine je pala ispod toga nego je bila prije 30 godina. Zato jer naši poljoprivrednici sa ovakvim stupnjem obrazovanja ne postižu rezultate kakve bi trebali. Prema tome, a tko bi drugi nego savjetodavna služba koji su u čizmama, koji su izuzetno nisko plaćeni dakle to je još jedna stvar koju trebamo podržati da se riješi status plaćanja, tko bi onda trebao savjetovati naše ljude na trenu.

kolega Križanić, ja mislim ako su vas ribari slušali da su onda vjerojatno i bili ogorčeni na ovo što ste vi rekli da zašto sada i ribarstvo u tom nazivu. Pa i oni se žele tu nać u tom nazivu i da imaju savjetodavnu službu koja će pokrivati i njih, a ne da to piše samo dolje u tekstu. Spomenuli ste bivšeg ministra Jakovinu, pa ja mislim da sam na rad bivšeg ministra Jakovine izrekao nebrojeno kritika i smatram da je on bio jedan od najlošijih ministara u RH od kada RH postoji i da je napravio jako veliku štetu. Isto tako su napravili i neki drugi ministri da ih sada ne spominjem ovdje, bez obzira na kojoj su stranačkoj strani bili. Da je to tako, je današnje stanje u poljoprivredi. Kažete da je pala proizvodnja na selu zbog neobrazovanja, a vjerujte mi ti ljudi su neobrazovani već dugo godina. Nije pala zbog neobrazovanja nego zbog neimaštine jer vi danas kada posijete neku poljoprivrednu kulturu morate kupiti sjeme, morate obaviti zaštitu usjeva od korova i štetnika da ne propadnu i onda jedino na čemu možete štedjeti je umjetno gnojivo i zbog toga nam padaju prinosi u RH, a ne zbog neobrazovanja jer naši seljaci koji se nisu obrazovali između sebe kontaktiraju i uglavnom kopiraju tehnologije ako nisu ništa drugo, no neimaština je nešto što uzrokuje pad proizvodnje.

Prvom riječju sam rekao da sam za to.

Nesporazum u komunikaciji, nije vam bio mikrofon na početku uključen. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Lenart, apsolutno ste vi upravu u onom dijelu što ste rekli oko plaća i to su svi govorili, znači model da se stimulira ljude da na temelju rezultata dobiju i nek imaju 20, 30 tisuća kuna plaću ja bi bio sretan da savjetodavac ima takvu plaću ako mu je start na 5 tisuća kuna pa da dođe do 20 tisuća, znači da je dobro radio svoj posao, ali nisam se zato javio. Postavili ste jedno pitanje ovdje u svojoj raspravi vezano na savjetodavnu službu i promoviranje lauf štale pa se pitate što je bilo poslije. Poslije je došla 2012. godina pa se sjetite onih prosvjeda mljekara i ministra tadašnjeg koji je rekao da cijena mlijeka nije stvar ministarstva i ministra, da on o tome nema šta razgovarati. E vidite, to je taj problem da nema jedne politike, strategije poljoprivrede koja bi bila kontinuiran bez obzira tko bio ministara a ne da se mijenja svake godine kako dođe koji ministar ili koja politika pa onda jedna politika zagovara OPG, druga politika zagovara velika gospodarstva i tu smo imali taj sudar, zato su savjetodavci bili u vrlo nezgodnoj situaciji jer su najprije ljude motivirali da idu u to, nakon toga su se morali s njima sresti kad su ovi došli u probleme. No meni još jedna stvar nije jasna. Obzirom da je jučer na Odboru za poljoprivredu kolega Vlaović rekao da u ime HSS-a podržava zakon i da glasa za njega, da li ćete vi sad onda taj zakon podržati ili ne? Kolega Hrg, evo ja ću prvo krenuti otpočetka kako ste vi krenuli, znači spomenuli ste lauf štale, a ja nisam spomenuo lauf štale, ja sam spomenuo operativni program u govedarstvu, to je bilo i laf štala, bilo je i štala na vezu i bilo je svinjogojskih farmi i tu su savjetodavci odradili izvrstan posao. Oni koji su se angažirali oko toga, uspjeli su nagovoriti veliki broj poljoprivrednih obiteljskih gospodarstava da krenu u taj operativni program, da uzmu velike kredite, da izgrade štale koje su bile precijenjene, na neki način su bili i opljačkani tu i danas su propali zbog razno raznih razloga, jedan je i ovaj koji ste i vi rekli, da određeni ministar kaže, cijena mlijeka je ovakva, uglavnom ne govore ministri nego govore lobiji iz mljekarske industrije, da ne spominjem onu nesretnu firmu Croatia stočar koja se ne bavi stočarima, nego sa velikima a lobira za njih. Kažete jedna politika favorizira OPG, druga favorizira velike, mi moramo shvatiti u hrvatskoj poljoprivredi da za sve ima mjesta.

Problem su veliki tipa Agrokora koji nas je doveo tu gdje nas je doveo, i koji je uništavao hrvatsku poljoprivredu jer diktirao cijenu i otkupa i repromaterijala i usluga i ne znam čega sve ne, i svi drugi su to morali pratiti, a mi poljoprivredni proizvođači smo morali trpjeti i snalaziti se da preživimo taj njih, da ne kažem, harač ili ne znam kako da ih nazovem i dokle smo došli, došli smo do kolapsa Agrokora, i do nečega što će morati cijela hrvatska javnost, tj. mali porezni obveznici sanirati jednoga dana uz velike napore, bit će ogorčeni ali nažalost to im ništa neće vrijediti. Kolega Lenart, znamo svi koja je uloga savjetodavne službe, edukacija poljoprivrednika ali mislim da kako stoji naša poljoprivreda da je pitanje koga će oni moći uopće educirati na selu. Da budu educirali nažalost ovi mladi koji jesu, oni su već dosta dobro educirani, a ove od 70 godina mislim da im neće bit potrebna edukacija. Kolega Hrg mi je baš oduzeo oko educiranja oko izgradnje lauf štala koje su istovremeno educirali dobro poljoprivrednike da su krenuli u to po cijeni mlijeka od 4 kune i na kraju kad ta cijena mlijeka više nije 4 kune, kad je ispod daleko od 4 kune, oni su propali, pa možda bi njima bila potrebna edukacija, a istovremeno ti isti koji su educirali poljoprivrednike na gradnju lauf štala, sad su u sasvim drugom, veli je pa niste imali okrupnjena domaćinstva, vjerovatno i kolega Hrg misli na istog tko je educirao na onom području i sad ga više nema.

Pa evo ja bi se vratio malo na cijenu mlijeka koju ste spomenuli, cijena mlijeka znači nije samo cijena mlijeka koju dobijete, problem je ogroman trošak proizvodnje da bi se zadovoljili standardi koji se traže u Hrvatskoj za mlijeka i koju vjerojatno stroži nego u većem djelu Europe i vjerujte mi da znam firmu koja radi negdje 2 tisuće hektara, ima svoje ratarstvo, ima farmu muznih krava ili je imala jer je u postupku likvidacije. Znači oni koji proizvode hranu na tako veliko imanju sami za sebe, znači okrupnjeni, sa najmodernijim strojevima, sa najmodernijim tehnologijama, sa agronomima, ne mogu imati rentabilnu proizvodnju mlijeka. Ja sam se osvrnuo jedno vrijeme i na plaće, ne govorim ja da je ničija plaća velika, samo oni koji kreiraju politiku, a to nije ravnatelj savjetodavne službe, to je Ministarstvo poljoprivrede i Vlada RH moraju stvarno shvatiti da je ova služba nužno potrebna ali u je dnom sasvim drugačijem obliku, svjetlu. Jednom prilikom sam bio u Štajerskoj, njihova Poljoprivredna komora ima 350 stručnjaka iz poljoprivrede.

Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Evo javljam se za riječ još jednom. Pozdrav svim zastupnicama i zastupnicima u Hrvatskom saboru. Evo, pa htio bi prije svega naglasiti da novi prijedlog Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarsko savjetodavnoj službi, je upravo na temelju onoga što je i u Ministarstvu poljoprivrede, ali u samoj savjetodavnoj službi znači napokon analizirano da je potrebna veća vidljivost poljoprivrednih savjetnika, savjetodavaca na terenu i da oni ispune svoju osnovnu zadaću, a to je da podignu veću stručnost poljoprivrednika sa naglaskom, kao što je već ovdje naglašeno na obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Uskoro će Ministarstvo poljoprivrede dostaviti Vladi na prijedlog zakona o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, kao prvi put taj zakon se donosi na razini EU i Hrvatska će biti predvodnica u posvećenu znači obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, a upravo su savjetodavci i Hrvatska poljoprivredno-šumarsko savjetodavna služba ta koja će imati taj zadatak posvetiti se znači modernizaciji obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, povećanju stručnosti na terenu i većoj vidljivosti na terenu. Ne bi se složio ni sa činjenicom da se zatvaraju uredi savjetodavne službe, to se govorilo i drago mi je da se napokon govori o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarsko savjetodavnoj službi. Jer u proteklih 4, 5 godina, nije se govorilo o njoj i onda kada se donosi novi zakon koji usklađuje se sa EU zakonodavstvom i koji otvara mogućnosti za poljoprivrednike, da se razviju, moderniziraju u svoje gospodarstvo, onda je ovo prilika da se sada progovori, a nije se svih ovih godina govorilo o tome. Kada se nažalost devastirala savjetodavna služba, savjetodavci su marginizirali, a upravo se ovim zakonom, odnosno i statuom koji je izmijenjen nastavno na prijedlog novog zakona, omogućava veća djelotvornost, vidljivost savjetodavne službe na terenu, u funkciji kažem povećanja dohotka prije svega obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava a onda i svih ostalih poljoprivrednika. Što se tiče same poveznice sa ribarstvom, naravno, osim zajedničke poljoprivredne politike i zajednička ribarstvena politika je ta kojom se bavi Hrvatska poljoprivredno-šumarsko savjetodavna služba. U dijelu šumarstva to su privatni šumo posrednici, nisam vidio ni jedan prijedlog osim samo onog, suštinski prijedlog osim onog samog formalnog da se mijenja naziv. Znači treba pojasniti da u dijelu savjetovanja u skladu sa zajedničkom redarstvenom politiku da se prije svega naglasak stavlja ne samo na ribare, nego one koje proizvode, znači da li u dijelu slatkovodnog ribarstva, da li u dijelu morskog ribarstva. Nažalost, taj broj nije veliki, ali njima se posvećuje savjetodavna služba. A ribari su i uzgajatelji ribe. Prema našim informacijama i saznanjima i za vašu informaciju udruženi već dugi niz godina kroz svoja cehovska udruženja u Hrvatskoj obrtničkoj komori i Hrvatskoj gospodarskoj komori koji zastupaju interese ovih udruženja odnosno, ribara na terenu. Hrvatska poljoprivredno-šumarsko savjetodavna služba otvara mogućnost većeg posvećenja prema ribarima, ali kažem u ovom posebnom dijela formalnog izmjena naziva, nismo čuli ni jednu suštinsku aktivnost koja bi bila posvećena ribarima. Ali, mi novim prijedlogom Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarsko savjetodavnoj službi svakako omogućavamo. Evo to je bilo samo da pojasnimo određene zakonske prijedloge koji nisu kozmetičke naravi. Jer i sami ste, konstatirali većina ovdje zastupnika u raspravi, sve nedostatke i manjkavosti u prošlom vremenu. Naglasak na administrativno aktivnosti savjetodavne službe koje su u prošlom razdoblju odstupanja i priprema za pristupanja Hrvatske EU bile u skladu sa aktualnim zakonom o savjetodavnoj službi donesene. I znači u tom vremenu je i služba bila kao takva zanemarena i nije bio naglasak na poljoprivrednom savjetovanju niti savjetovanju prema ribarima, prema ribarima ali ni prema privatnim šumo posrednicima, onoliko kvalitetan koliko je to trebalo biti i koliko se to očekivalo znači u okviru poljoprivrednog savjetovanja. Evo i samo još jedna činjenica, da ko što ste naveli da je novim izmjenama statuta omogućeno znači da savjetodavna služba bude. Prva je od zastupnika Željka Lenarta. Izvolite. Evo meni je drago da je dio moje rasprave došlo do državnog tajnika i možda se nešto od toga i uvrsti. Moja rasprava nije bila usmjerena na tome da se borim protiv nekih političkih opcija, nego stvarno smatram da se ta služba mora promijeniti. Svi su zaslužni, sve političke opcije da je ona u takvom stanju. I nadam se da će se sada shvatiti konačno da treba mijenjati nešto i da će ta rasprava koju ovdje provodim u Saboru i dovesti do toga. Po ovom zakonu ja trenutno ne vidim nekakve bitne promjene. Ali, nadam se da zakon će doći u daljnju raspravu, pa ćemo vidjeti što se tu još bude izmijenilo, ali ja vas molim, evo da to gledate van politički, jer poljoprivreda je od interesa za sve nas. U katastrofalnom je stanju i svaka kockica u toj proizvodnji, a to je i savjetodavna služba je vrlo bitna za opstanak, ne samo za razvoj nego za opstanak. Mi već polako govorimo o opstanku hrvatske poljoprivrede, samim time što ona devastirana na različite načine i od različitih lobija. S druge strane, da nam mladost, a pogotovo iz Slavonije odlazi u inozemstvo, Njemačku i po bijelome svijetu, jer jednostavno shvaćaju da ovdje za njih kruha nema. A vidimo da ljudi gotove voćnjake režu, dugotrajne nasade, demonstrativno, zajedno sa urodom jer ga nemaju kome prodati, a ja vam to svjedočim iz svojeg iskustva iz svoje proizvodnje da proizvedem, što se tiče povrtlarskih kultura, a da onda ne znam gdje ću s njima pa evo recimo propadne mi dvije tone dinja jer to je roba koja brzo prolazi. Taj dio tržišta također bi se trebala baviti malo savjetodavna služba. Znači tragična je situacija u hrvatskoj poljoprivredi i molim vas sve da zajedno pokušamo nešto promijeniti na korist tih ljudi koji su na selu, neću reći na ruralnom prostoru jel je to po meni pomodarska riječ, ja to još uvijek zovem selo, a većina od nas smo došli sa sela jer imamo korijene sa sela. Uvaženi zastupniče Lenart. Ne samo poljoprivreda evo kao što sam rekao i poljoprivreda i šumarstvo i ribarstvo i ruralni i održivi razvoj bit će zadaća savjetodavaca sukladno novom Zakonu o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarsko savjetodavnoj službi. Hvala potpredsjedniče. Uvaženi državni tajniče. Da, rekao sam na odboru podržat će klub HSS-a donošenje ovog zakona, ali ga želimo učiniti još boljim i želimo da još više dobije na značaju savjetodavna služba i naravno zastupamo i interese ribara u Hrvatskoj pogotovo onih iz slatkovodnog ribarstva koje je u Hrvatskoj u teškoj poziciji i po mišljenju mnogih zapostavljeno, a evo dat ću vam i argumente zašto i zašto smo i tražili da se uvrsti i ribarstvo u naziv savjetodavne službe da se ojača struka i unutar savjetodavne službe za ribarstvo jer kao što ste i sami rekli na odboru svega je šest savjetnika zaduženo za područje ribarstva. To je puno premalo u odnosu na kapacitete i mogućnosti koje Hrvatska ima u razvoju ribarstva slatkovodnog pogotovo ribarstva. A žalosno je da je 2016. ukinut poticaj za slatkovodno ribarstvo po kilogramu proizvedene ribe negdje u 6. mjesecu 2016., a također da postoje dugovi prema slatkovodnom ribarstvu iz 2014. po neisplaćenim poticajima. Obećano je da će biti isplaćeno do kraja ove godine te razlike i dugovi, pa pitanje moje da li će biti isplaćeno i kad? I činjenica je da eko renta kojom se štiti eko sustav gdje ribari ne smiju tretirati ribojedne ptice, trebala im je biti isplaćena naknada za isto, nije isplaćena, dok je recimo u Njemačkoj i drugim zemljama isplaćena.

Meni je drago da ste vi pojasnili da je ovaj zakonski prijedlog samo jedan od preduvjeta jer o tome kako će raditi i kako će se ponašati ta savjetodavna služba ovisi koji će biti rezultati. Isto tako dobro je da ste rekli u kojem smjeru bi ta savjetodavna služba trebala se kretati i raditi. Jer danas poljoprivrede bez usvajanja novih znanja, bez usvajanja novih tehnologija naprosto ne možemo biti konkurentni. A govoriti o turizmu kao najprosperitetnijoj gospodarskoj grani koja donosi toliki promet, ako se ne tamo ne pojede hrvatski paradajz, ako se ne pojede hrvatska šnicla onda turizam neće biti izvozna grana. U onom trenutku kada postignemo da se tamo pojede hrvatski paradajz, da se pojede hrvatska šnicla onda će taj turizam itekako biti izvozni proizvod. I zbog toga te savjetodavne službe ljudima na terenu moraju pomoći. Nemojmo zaboraviti kolegice i kolege da smo proteklih godina iz državnog proračuna preko 30 milijardi kuna keša uložili u raznorazne poticaje, pogledajmo gdje nam je danas poljoprivreda. Druga stvar, govoriti o voćarstvu i povrtlarstvu, a ne napraviti hladnjače gdje će hrvatski poljoprivrednici staviti tu jabuku kada je prodaje kada je ona na tržištu po 6, 7 kuna onda oni mogu biti konkurentni, ali ako on nju prodaje sad na tržištu kada je ona kunu i pol, dvije onda on nikako ne može biti konkurentan. I druga stvar, tragedija je koliko onih industrijskih jabuka koje nisu konzumne propada, a istovremeno koliko mi pogona imamo za preradu voća i povrća koje nažalost ne funkcioniraju. A to su sve stvari o kojima treba razgovarati, a kako se nešto zove to je manje bitno. Ajmo uspostaviti sustav koji funkcionira, koji će bit od pomoći našim ljudima, našim poljoprivrednicima, a onda ćemo lako taj sustav nadograđivati. I dalje nastavljamo sa raspravama po klubovima. Sljedeći Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a i uvažena zastupnica Anka Mrak-Taritaš. Izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora. Uvaženi državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. Pred nama je Prijedlog Zakona, riječ je o jednom zakonu koji ima svega 21 članak i onda kada dobijete takav prijedlog za očekivat je da on onako prođe relativno jednostavno, no međutim on je otvorio niz tema i dilema o kojima i ja želim ovdje progovoriti. Jedan aspekt je kako taj zakon izgleda, drugi aspekt je što na terenu imamo i koje će poboljšice biti donešene tim zakonom i treći aspekt je da vidimo zašto se taj zakon uopće i koji je smisao je njegovog donošenja. Naravno da prvi aspekt imate jedan pristojno strukturiran zakon, ono što u njemu ima, ima koje su djelatnosti pa od djelatnostima govorimo o poljoprivredi, o šumarstvu i ribarstvu. I tu naravno postavlja se pitanje zašto onda i u nazivlju ako već i savjetodavna služba za poljoprivredu i šumarstvo zašto nije i ribarstvo jer mi se čini da kada stavite u naziv službe neku djelatnost da onda dajete važnost toj djelatnosti. Možemo imati najodličniji mogući zakon, mi svi možemo biti afirmativno za taj zakon, no međutim situacija na terenu ljudi provode te zakone. Taj zakon što imate bolje ljude, što imate bolji kadar taj zakon će biti i bolje provediv i apsolutno će biti prihvatljiviji. Tu u zakonu i kaže da ono što se odnosi da će pomagati u gospodarskom razvoju, u klimatskim promjenama, u poslovanju i mi smo danas o tome raspravljali o klimatskim promjenama i sve to pet. I onda malo uđete u povijest. Mi smo imali poljoprivrednu službu, savjetodavnu, imali smo i šumarsku pa smo se onda 2012. odlučili da imamo savjetodavnu službu pa smo 2013, mijenjali jedan zakon i onda sad ponovno imamo novi zakon 2017. gdje imamo novu poljoprivrednu šumarsku savjetodavnu službu. I onda, neće se moje kolegice koje imaju plavu kosu kao i ja i nekako naljutiti, i onda jedna plavuša sad zaista i službeno, pita se čemu tako. Jer što će biti između ostalog tehnički rezultati ove promjene, tehnički rezultati ove promjene će biti, morat ćemo imati nove, dakle nove ploče ili novo nazivlje, pa će biti nove ploče tamo sve gdje jesu, pa ćemo onda imati nove memorandume ali to je naša specifičnost, znate, nema ovoj državi napretka, mi svaki put krećemo ispočetka i zaboravljamo što je bilo i prije i život počinje s nama i završava i tu ćemo se referirati do kad budemo u Saboru, oni prije su to, ali mi ćemo tako, ili ovaj slijedeći će tako. I onda imamo što će se još mijenjati, e, pisat će se nova rješenja.

Odnos izvršne vlasti prema nama u Saboru. Dakle, na aktualnom satu je premijer i svi ministri i premijer onda kaže ja mogu sve što hoću, bojim se da i ministri mogu jer nema onog jednog pristojnog običaja da ministri dolaze u Sabor i brane zakon. To čini ministar Zdravko Marić. Inače ministra Zdravka Marića svi, najradije jer naravno on je financija ministar, pa ga najradije napadamo, ali sjetite se ministar Zdravko Marić po cijele dane sjedi tu, ode malo van, telefonira, ali je on tu sa svojim zakonima. Drugi ministri nisu pa je pretpostavka da ima toliko državnih tajnika da bi ih mogli mijenjati, mene baš zanima. Iz ovog zakona i Zakona o poljoprivrednom zemljištu, to je jedan od ključnih zakona ministra poljoprivrede i zanima da li će ovdje biti državni tajnici ili će biti ministar jer to vam govori u prilog tome koliko ministar cijeni saborske zastupnike, koji je odnos izvršne vlasti prema zakonodavnoj vlasti. Ministri, ja se slažem, postoje neke izmjene i dopune ili su na putu ili su spriječeni pa nisu tu, ali kad su biti i važni zakoni, nek se u tom djelu i zaista ministar Zdravko Marić će tu sjediti od ujutro do navečer i neće pustiti zakone iz njegovog resora da on nije tu prema tome, i svi drugi. Ali vraćam se do onog s čim sam misao počela i s tim ću i završiti, pišu se nova rješenja, bit će novi ravnatelj, bit će novi zamjenik ravnatelja, bit će novi načelnici. Mi smo mogli napravit izmjenu i dopunu postojećeg zakona, ugraditi u njemu ono sve što je bitno, dakle u smislu postupanja, mi bi tu raspravljali što je to na terenu i teren mora biti bolji, no međutim ovdje će pisati nova rješenja, Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a neće držati lojtre. Zaista nećemo držati lojtre u tom smislu, imamo prilike vidjeti koliko imamo državnih tajnika, koliko imamo pomoćnika, koliko će biti novih ravnatelja, zamjenika ravnatelja, nova će se pisati za sve djelatnike i sigurna sam i da će tu biti nekakvih izmjena, nisam sigurna da je to potrebno. Ono što je potrebno da ljudi na terenu bolje rade, da bolje educiraju a to da li će se služba zvati ovako i onako, neće oni bolje raditi, bolje će raditi zaista kao prvo, ako ih financijski stimulirate, kao drugo ako ih bolje ekipirate stručnjacima i kao treće ako bude na terenu. Najgore vam je kad radite i kad živite u jednoj kuli, mislite da život je negdje drugdje. Život je na terenu, to je ono što moraju biti na terenu, rješavati problem trena, pogledajte kakvo nam je stanje u poljoprivredi. Ja imam zaista nekakav, vodim računa o tom prostoru, to mi je nekako poziv, nekad kad imate vremena, otvorite na stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, vam je jedna ikonica zove se ISPU, informacijski sustav prostornog uređenja. Ono što pokazuju te karte kako je Hrvatska bila poljoprivredna '68., a kako je danas, nisu to samo kuće, kuće su puno manje, puno više je tu poljoprivredu i poljoprivredne površine krenuli nekakvi šumarci, dakle možete točno vidjet što se '68. do danas u Hrvatskoj desilo odnosno događalo. Forma zakona korektna, bilo bi dobro da je i ribarstvo kad je već tu, pa da pokažemo što želimo, kakav će zakon biti u primjeni to već znamo i imamo prilike vidjeti, ali ono što smo sigurni, rezultat ovog zakona će biti novi ravnatelj, bit će novi zamjenik ravnatelj i bit će naravno, nova rješenja za nove načelnike, a imaju priliku vidjeti što se događa, mi tome lojtru držati nećemo.

Izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažena kolegice Mrak-Taritaš, dakle prije svega s vama se slažem evo i pohvala, ja ću pohvaliti ministra, on dolazi ovdje ne umanjujući naravno, stručnu spremu i znanje i važnost državnog tajnika ali bilo bi dobro da je ministar ovdje i za ovaj zakon i za idući zakon, Zakon o poljoprivrednom zemljištu jer uvjerili smo se da nije bio ni na odboru kad se taj zakon predstavljao, dakle važno je da ministri dođu i brane svoje zakone. Prije svega i zbog evo ključnog pitanja, ja sam ga postavio danas državnog tajniku, zbog čega sada zamjenik ravnatelja, to je zapravo ono što se i vi sad pitali, čemu to, ovakva percepcija javnosti prema javnoj upravi a s druge strane imamo i evo i kolega je maloprije govorio, imamo ljude koji su na terenu a nema ih zapravo dovoljno. A ono što je najbitnije u vašoj raspravi, što moram istaći, činilo mi se jako važno kad ste rekli kako je zapravo stanje na terenu. I neće savjetodavna služba riješiti te probleme. To je nemoguće, jer što se događa.

Bilo bi puno bolje da smo prije ovih zakona donijeli zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, da konačno definiramo što je to obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo i kako je moguće da od 1000 hektara da bude obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, a nekad je na istoj toj površini bilo zaposleno najmanje 10 tehnologa. To su bili visoko obrazovani ljudi koji su se brinuli oko uspješnosti toga gospodarstva. A danas, ti ljudi ja mislim da dođe netko iz savjetodavne službe da ih ne bi ni pustili unutra.

Izvolite. Hvala lijepo. Zaista kad dođe ovakav jedan prijedlog zakona, onda se otvori niz tema i dilema. Ja sam u Zagrebu dugi niz godina, no međutim zaista sam porijeklom iz grada Bjelovara i ja moram priznati, jako dobro pamtim svoje gimnazijske dane i dobro pamtim, recimo da je u okolici Bjelovara bila uljana repica i da smo mi ko gimnazijalci zapravo išli pomagali, radili. I sjećam se tih tehnologa. Stvari se mijenjaju. Dakle, tu uvijek imate prilike i svakako treba koristiti svaku priliku da spominjemo i klimatske promjene, stvari se mijenjaju, mijenjaju se i kod nas. No, međutim, nekako treba biti ukorak s tim promjenama. I zaista koristiti svaku priliku da kažemo, da nama nedostaje kadra. Nama nedostaje kvalitetnog kadra u državnoj upravi, nedostaje nam kvalitetnog kadra u savjetodavnoj službi bez obzira kako se ona zvala iz jednostavnog razloga, što ljudi, naravno idu van ili im je negdje bolje ili ovdje nešto nauče, pa onda mijenjaju posao. Stoga, treba zaista koristiti svaku priliku i reći da vapimo za kvalitetnim kadrom. Jer što će biti kvalitetniji kadar, kvalitetniji će biti i onaj trag koji oni ostavljaju u prostoru. Kad je riječ o poljoprivredi i šumarstvu, ostavljaju trag vezanu uz poljoprivredu i vezanu uz šume. U Hrvatskoj je 47% pod šumama. Dio toga je i privatnih šuma. Ja sam recimo, ja imamo djedovinu i vlasnica sam šume na području Bjelovarsko-bilogorske županije i znam kojih problema mi imamo, nakon što se naš 7 unučadi podijelilo.

Izvolite. Poštovana kolegice Mrak Taritaš, vi ste zapravo također problematizirali naziv ovih savjetodavne službe, ali uz to problematiziranje naziva govorili ste ne samo o promjeni ploča, memoranduma, već govorite i o donošenju novih rješenja. Sve što je dobro i što može na bilo koji način pomoći i službi i poljoprivrednicima, najmanje bi bilo i problematizirati i sam taj naziv. Ja se sjećam da ste vi u vašem mandatu dušno branili svoje zakone, zapravo bitno vam je bilo da čujete mišljenje saborskih zastupnika. A zapravo da budete u jednoj izravnoj interakciji sa njima, kako biste poboljšavali svoje zakone, što niste uvijek činili. Ja to i razumijem, ali svjesni ste toga da mi na našim raspravama zapravo ovdje u Hrvatskom saboru, govorimo zapravo uvijek o ovim sadašnjima, zaboravljamo bivše iz konteksta u kojem ste rekli, da zagovarate ono da ministar bira svoje suradnike.

Sve zakone koji su bili iz mog resora u mom mandatu, ja sam sjedila tamo i branila. Branila iz nekoliko razloga. Jedan razlog je bio taj što mi je stalo bilo do tih zakona. Drugi razlog je bio taj što sam pokazala na taj način poštivanja kolega iz Ministarstva koji su to sve radili. A treći razlog je bio taj, što vam je bilo stalo čuti što će reći kolege zastupnici, bez obzira s koje strane su sjedili i poštivala sam ovu instituciju, ovaj Sabor i mislila sam da je minimum što ja mogu učiniti to. I to mislim da je, ne mislim da ministar treba biti, ima naravno, može biti na putu. Ne mislim da na svaku izmjenu i dopunu zakona, jer su neke usklađenje i treba biti. No međutim, kada je prvo čitanje važnog zakona, zato, sad sam vrlo nježna a važan zakon je iz resora Ministarstva poljoprivrede, sigurno Zakon o poljoprivrednom zemljištu, da je minimum da ministar mora biti tu. Ja razumijem da je spriječen, da mora otići, ali na uvodnom izlaganju ili da se očituje iza klubova, treba biti. Dakle, to je jedna stvar. Međutim, posljedica ovih ploča, posljedica ovih memoranduma, će biti posljedica i novih rješenja i to rješenja i za sve druge službenike. I sigurno će biti nekih načelnika koji više neće biti načelnici, nekih koji će biti. I to vam zapravo, kad ste u državnoj upravi, onda vam državna uprava ima one uzrečice, ne mogu ja tako malo raditi, koliko ti mene možeš malo platiti, pa kaže, sad će doći ovi, pa ću sad ja zadnju godinu, onako u leru, pa da vidimo tko će doći. To su poruke koje mi šaljemo i nisu dobre. Izvolite. Kolegice Mrak Taritaš, osvrnuli ste se u vašem izlaganju i na potrebe koja će proizaći iz donošenja ovoga zakona, a to je nova sistematizacija i naravno novo zapošljavanje. Zašto kažem naravno? Zato što očito u ovoj Vladi ne cvjeta baš puno toga, ne vidi se baš rezultati rada, ali kada govorimo o bujanju administracije, o zapošljavanju rođaka, donatora, prijatelja i kumova onda tu poprilično se stvari kreću s mrtve točke. Pa tako imamo slučaj da baš u tom Ministarstvu poljoprivrede donirate HDZ-ovoj kampanji 25 tisuća kuna i onda postanete načelnik jednoga sektora. Pa onda imate situaciju da u Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji isto tako mijenjate uredbom Vlade u srpnju potpuno koncept osiguravate prostor za zapošljavanje samo u uredu ravnatelja nešto malo manje od deset novih službenika itd., itd. Ovo su samo neki od primjera u Ministarstvu poljoprivrede i u agencijama odnosno institucijama koje proizlaze iz njega. Ima takvih vjerojatno primjera još, a žalosno je to da sve ove agencije koje su pod Ministarstvom poljoprivrede ne bave se onim s čime bi se između ostalog trebali baviti pa tako Hrvatska uvodi proizvode lošije kvalitete, po puno višim cijenama u odnosu na ostale države članice EU, prehrambene proizvode. Ali to ne rade agencije nego to istraživanje mora obaviti recimo kolegica Biljana Borzan i doći do tih saznanja jer eto ovdje imamo pusto bujanje administracije i zaposlene da rade ne znam što. Nažalost ne štite interese hrvatskih građana, ali itekako štite HDZ-ove interese i brinu o zapošljavanju svojih članova i donatora. Poštovana kolegice, ja nemam ovih saznanja koja imate vi. Ja sam zaista kao jedna evo deklarirana plavuša se pitala zašto mijenjamo sada naziv jer znamo da kada je promjena naziva mijenjamo ploče, pa više stare ne vrijede, pa mijenjamo memorandum i onda kada sam došla sam znala zašto mijenjamo. Kada ne znamo kako da se riješimo nekih ljudi, a oni su zaposleni ili nam oni ne odgovaraju iz ovog ili onog razloga onda promijenimo naziv institucije. ja sam dugo radila u državnoj upravi i kada ste gledali više nemamo radne knjižice, ja sam recimo bila jedan period u jednom tijelu državne uprave i imala sam pet štambilja jer se mijenjalo nazivlje i to sam prošla. Promijenite naziv morate dobiti novo rješenje i s novim rješenjima vas neko nagradi ili vas ne nagradi, nekom se sviđate ili se ne sviđate. Ono što pametne i suvisle države rade na kojima se trebamo ugledati je određeni stav koji imate. Dakle imate stručnjake koji su stručnjaci za tu oblast i oni znaju da bez obzira da li dođu lijevi, desni, bijeli, crveni, zeleni, narandžasti oni će raditi taj svoj posao, moći će napredovati po nekim hodogramima koji jesu i ne rade ovo što sam već kada sam kolegi odgovorila rade.

Izvolite.

Hvala potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Gledajte, ne možete davati Todoriću novac iz ruralnog razvoja i davati mu sumnjive kredite, biti protiv povjerenstva za istraživanje o Agrokoru, dvije godine biti na vlasti bez ikakve strategije razvoja poljoprivrede, a stalno prozivati bivšu. Iz svega ovoga uopće ne vidim ikakvu brigu za poljoprivrednike, ali bi vas podsjetio vezano uz ovu savjetodavnu službu o kojoj pričamo. Ova savjetodavna služba izvučena je iz Poljoprivredne komore 2012. u ožujku i tada smo ukinuli članarinu obaveznu za tu komoru. Vi to želite vratiti i pretpostavljam da je to početak vaše čuvene strategije Projekt Slavonija. Na taj način ćete izgubiti i ono malo poljoprivrednika koje do sada niste izgubili. Podsjetit ću još jednom, ožujak 2012. hrvatska Vlada je donijela odluku o savjetodavnoj službi. Istovremeno paralelno je smanjen jedan parafiskalni namet koji se odnosio na opće koristi funkcije šuma i to za gotovo 50% U obrazloženju zakona tada je stajalo da je broj zaposlenika u 2011. 246 u 2012. 240. proračun je iznosio 38,7 milijuna kuna, a u 2012. 39 milijuna kuna. Zašto to sve govorim? Neki će reći da je to u jednom drugom dokumentu, ali ovo je preozbiljan zakon da to u tome ne bi stajalo. Nema ni riječi o prihodima od već spomenutog parafiskalnog nameta, ni riječi. Nijednom riječju se ne spominje da u Programu ruralnog razvoja 2014.-2020. savjetodavna služba može koristiti dio sredstava eu fondova za ruralni razvoj i to kroz dvije mjere što je isto pripremila vlada SDP-a. Prema financijskom planu iz Programa ruralnog razvoja za te dvije mjere planirana su sredstva su ukupna sredstva u iznosu oko 30 milijuna eura za razdoblje koje sam već spomenuo, dakle to je nekih 4,2 milijuna eura godišnje ni riječi o tome. Pitao bih vas, koliko je sredstava savjetodavna služba povukla i koliko su poljoprivrednika savjetovali odnosno osposobljavali, kojem broju OPG-ova su uopće pomogli? Već su mnogi kolege spomenule ovaj dio vezan uz ribarstvo, doista je nejasno ali mislim da je kolegica Mrak-Taritaš vrlo jasno objasnila, na kraju krajeva zašto se mijenja naziv, ali kada ste već promijenili naziv kada to želite napraviti onda stavite i to ribarstvo. Postavio bih još jedno pitanje, trenutno je u javnoj raspravi Zakon o šumarstvu, postoji li mogućnost da ovaj vaš zakon sada bude u kontradikciji s tim zakonom, da li smo možda trebali ipak pričekati Zakon o šumarstvu jer ljudi s terena govore da upravo savjetodavna služba u ovom dijelu za šumarstvo ne odrađuje svoj dio posla nego da je to i dalje predmet rada ljudi iz Hrvatskih šuma. Dakle idemo vidjet što ćemo s tim. I na kraju krajeva, nema se tu šta puno reći, podržat ćemo mi ovaj zakon, ovo nisu zlonamjerne primjedbe, ovo su samo sugestije s nekim podsjećanjima jer vi ste podsjećali na period od 4 godine, nevjerojatno je kako Tihomir Jakovina ispada kriv za sve, a vi ste već 2 godine na vlasti. Hvala lijepo. Na izlaganje kolege Tomića nije bilo replika, tako da sada u ime kluba HNS-a saborska zastupnica Božica Makar. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Poštovani predstavnici predlagatelja, kolegice i kolege. Evo odmah tu, svi su osvrnuli na sam taj naziv koji nema u svom djelu i ribarstvo ali je dodato i šumarstvo. Po nama to je jedna od nebitnih stvari, odnosno nije toliko bitna da o tome vodimo raspravu jer je bitan djelokrug, a u članku 4. imamo u točki prvoj stručne savjete, instrukcije te promicanja znanja iz područja poljoprivrede, ribarstva i šumarstva. Dakle, to je ono što treba raditi Hrvatska poljoprivredno savjetodavna služba koje to dosad bila, da li će sad imati šumarstvo još, da li će biti dodato ribarstvo, bitno je zapravo ono što ona radi. Da je to veoma važna služba znaju svi naši poljoprivrednici jer Hrvatska savjetodavna služba, odnosno savjetodavna služba, prisutna je na selu, u ruralnom području već stvarno dugo. Prepoznata je i od strane EU-a. Dakle, ono što oni trenutno rade, našim poljoprivrednicima je jako, jako bitno. Napomenuto je tu koja je struktura obrazovanja, da imamo svega 5% formalno obrazovanih poljoprivrednih proizvođača, međutim mi stvarno imamo educirane poljoprivredne proizvođače i ne smijemo zanemariti ostale poljoprivredne proizvođače koji stvarno postižu dobre rezultate bez obzira što oni nemaju formalno obrazovanje, oni imaju dugogodišnje praktično iskustvo koje je postignuto i njihovi rezultati uz pomoć upravo te savjetodavne službe. Zato možda ne bi bilo loše gdje ovdje u točki 3. piše da savjetodavna služba vrši organiziranje i izvođenje obrazovanja i osposobljavanja iz područja poljoprivrede, ribarstva i šumarstva. U pravilu su to neformalne edukacije za koje se ne dobiva nikakva potvrda, nikakav papir, da se vidi način da to budu organizirana predavanja odnosno da se steknu uvjeti da to bude i formalno o da se dobiju potvrda o završenom stupnju te stručne osposobljenosti. To je veoma važno i kod prijave na određene natječaje i kod mnogih drugih stvari jer ti ljudi stvarno imaju iskustvo praktično, i oni će veoma lako još steći ovaj dio i dobiti taj papir. Znam da to ne može sama savjetodavna služba, znam da treba se koordinirati i usuglasiti sa drugim ministarstvima, ali mislim da oni posjeduju stručan kadar i da se najprisutniji u svim dijelovima upravo tih ruralnih područja.

Naši poljoprivrednici vjeruju tim ljudima, naravno da kao i svugdje ima uspješnih i manje uspješnih savjetodavnih službi. Ali ne smijemo sve ostaviti na tome da završava na entuzijazmu pojedinaca, koliko je tko spreman dati informacije, koliko je tko spreman raditi na terenu, tu je danas bilo dosta govora, i o cijeni rada tih ljudi. Samo ako je netko zadovoljna osoba ali cjelini, ne samo poslom koji obavljaju, jer svi ti ljudi koji rade u savjetodavnoj službi su zadovoljni svojim poslom, ali moraju biti cjelovito zadovoljni da bi oni mogli pružiti maksimum upravo tim našim OPG-ovima. Bilo je tu dosta riječi i o tome koliko oni pomažu tim ljudima na terenu u obavljaju administrativnih poslova, točno je da se oni dosta vremena, evo čuli smo informaciju da se negdje circa 30% bave ispunjavanjem raznih formulara ili sličnoga. Ali ako se opet vratimo na ono, u ruralnom području koji su to nositelji OPG-a, još su nažalost to uvijek starije osobe. Imamo i mlađe, ali i njima treba pomoć. I kad pogledamo njima je to prvi kontakt, oni dođu u ured od onoga daj molim te ispuni mi ovaj poljoprivredni upisnik ,pogledaj mi ARKOD, pogledaj mi ovo, daj mi napiši ono, ovo izvješće o zalihama i to, i njima to strahovito puno znači i za to je bitno da ti ljudi se dalje educiraju iako su stvarno, misli da su stručni ali više da se stimuliraju i da i dalje pomažu našim poljoprivrednicima.

Izvolite. Hvala potpredsjedniče Sabora. Kolegice Makar, pozorno sam vas slušao i lijepo je čuti kako imaju savjetodavne službe koje savjetuju naše poljoprivrednike, njih je otprilike koliko sam čuo 270.

Ljudi to sve naprave, proizvedu, ali ne znaju kako prodati i gdje prodati. Ja bi više volio da je hrvatsko društvo se okrenulo tome da nađe još 270 ljudi koji će pomoći našim poljoprivrednicima i obrtnicima, kako prodati našu robu na naš Jadran. Onaj čovjek koji ima 50 ili 100 svinja i nebitno, proizvede ne znam koliko kukuruza pšenice ili bilo čega drugog ili povrća, njemu je problem prodaja. Kako mi možemo zaštiti prodaju naših proizvoda, a i tome treba dati savjet selu i pokušati organizirati se da se po nekim sigurnim cijenama sljedeće godine može otkupiti nekakav proizvod. Tako da to ne bude lutanja i da tu budemo jednom jasni za poljoprivredu šta će na godinu biti cijena nekog proizvoda. Mi smo toliko dugo na tržištu da možemo procijeniti i vidjeti i dati savjete poljoprivredniku šta da proizvodi i da može sigurno prodati. Mi svakako proizvodimo, ali naša prodaja uvijek je upitna i cijene su uvijek upitne, jer određene strukture ljudi, kako dobro rodi onda spuste cijene, ako je suša onda se mogu podići, pa valjda bi trebalo platiti onda kad ima puno, da je taj poljoprivrednik bude bogat i plati sve troškove i obrade koji je radio. Hvala lijepo. Kolega Mišić, pa evo i vi i ja znamo da ovo vrijeme u kojem živimo je vrijeme tržišne ekonomije. Međutim, da se seljak ne smije prepustiti sam sebi je točno. Postoje tu određeni napori da se organizira proizvodnja i prodaja. Evo iz lokalne sredine iz koje ja dolazim moram pohvaliti i gradonačelnika i sve službe u gradu koje su se potrudile i organizirale pomoć kod osnivanja poljoprivredne zadruge koja sad posluje drugu godinu i mogu vam reći iz razgovora sa našim poljoprivrednim proizvođačima da izražavaju zadovoljstvo. Jer imaju organiziranu proizvodnju i imaju siguran otkup, da će svaki put biti moguće odrediti sve cijene, sigurno neće, jer kao što sam napomenula. Ekonomija je takva, tržišna za koju smo se opredijelili, nemamo plansku proizvodnju kao što je bilo. Rekli smo da to više ne želimo, ali savjetodavna služba je prvenstveno tu da savjetuje u dijelu proizvodnje, a naravno da upućuje na način kako lakše plasirati svoje proizvode. Kolega Stazić. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče. Što se ovim zakonom dobiva? Dobiva se novi naziv, a to znači nove table na zgradama i dobiva se novo vodstvo. Znači novi ravnatelj, novi zamjenik ravnatelja, to je ono što će poljoprivrednici dobiti. Savjetodavna služba je postajala i do sada, pod drugim imenom, Bože moj, ali je postojala. Trebalo bi vidjeti kakvi su rezultati te savjetodavne službe, od kada je ona osnovana do sada. Toga nema, te analize nema, gdje je evaluacija? Kakva je korist od njihova postojanja bila do sada? Kome su oni pomogli? Poljoprivredni kraj Slavonija, nekada, u socijalizmu, bila je žitnica, seljaci su bili bogati, bili su relativno zadovoljni. Danas se Slavonija prazni. Odlaze mladi ljudi. Ne vide svoju perspektivu u tom poljoprivrednom kraju. Pa kakvi su to bili savjetnici koji ih nisu znali bolje savjetovati da ostanu na svojim posjedima, nego da odlaze u Irsku. Pa zašto ne razgovaramo o tim savjetnicima i o toj savjetodavnoj službi? Meni se čini da bi bilo bolje da ih nije bilo. Možda bi manje ljudi otišlo iz Slavonije, ako su takve savjete već dijelili.

I što su radili i što nisu radili da bi dokazali da su potrebni. Ja mislim da mi u Hrvatskoj imamo inflaciju institucija i to institucija koje su same sebi svrha. One ne postaje ni zbog koga drugog, nego zbog sebe samih. Evo, premjer Plenković, skupio je 151 dužnosnika, to je 25 više nego što ih je imao Milanović i čak dvostruko više, nego što ih je imala primjerka Jadranka Kosor. Jesu li mu potrebni toliki dužnosnici? I čime oni opravdavaju svoje postojanje? Čime se opravdava novo takvo zapošljavanje uhljebljivanje novih dužnosnika. Povećavanje državnog aparata, čini mi se ali posve nepotrebno. Osim u uhljebljivanju kadrova vladajućih stranaka. I ovdje imamo čujem 270 zaposlenih. Znači ovo će vjerojatno biti prilika da sa novih 250 članova HDZ-a ili HNS-a, uhljebe na ova savjetnička mjesta. Da se napravi još jedna čistka onih koji su tamo bili otprije i da 250 novih dobiju ta njihova radna mjesta. Dakle, mi umjesto da radimo na redukciji institucija, mi ih nepotrebno uvećavamo. Ja mislim da bi jedna ozbiljna analiza trebala postaviti pitanje jesmo li mi, a kada kažem mi to mislim na svoju vladajuću grupaciju jer je u vrijeme naše vlade savjetodavna služba izdvojena iz Poljoprivredne komore, jeli to bila pametna odluka. Pa to da pomaže poljoprivrednicima, ne samo oko organizacije proizvodnje nego što je kolega govorio oko organizacije plasmana proizvoda, povezati zelenu i plavu Hrvatsku, pa to je jedna od osnovnih zadaća Poljoprivredne komore, pa šta će postojati jedni i drugi. Pa ajmo radije razmišljati u tom pravcu da ukinemo nešto što se očito pokazalo do sada da nije radilo dobro, da uopće nije radilo dobro. Smanjimo broj zaposlenih u tom državnom sektoru, smanjimo troškove, vratimo ih nazad i nek tamo rade svoj posao ili neka ga bar pokušaju raditi. Svaki iseljeni Slavonac iz Slavonije njihova sramota, sramota svakog od tih 270 zaposlenih i tu bi trebali doći pred Hrvatski sabor svakih od tih 270 da nam objasne što su radili, da objasne ime i prezime svakog onog tko je otišao iz Slavonije. Ukratko, ja mislim da seljacima je ovaj zakon ali posve nepotreban, niti im je ta savjetodavna služba šta pomagala, niti će im ova izmijenjena pomagati više. O ribarima da ne govorim, njih ste potpuno zaboravili, oni kao da ne postoje. Toliko ste savjesno pisali novi prijedlog zakona da ste na ribare ali potpuno zaboravili, za vas ribari u Hrvatskoj ne postoje.

Hvala lijepo zastupniku Staziću. Na njegovo izlaganje imamo tri replike. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče. I tako bi kolega Staziću vi nas vratili u vrijeme ministra Tihomira Jakovine poznatoga i vrsnoga privrednika iz svojega kraja koji sada uživa na lovorikama svojega mukotrpnoga rada kao ministra u vašem ministarstvu koji toliko dobro nama toga priredio u poljoprivredi da mi i danas vidimo njegove rezultate uživamo i mi u njima sada. Dakle vi bi da se ništa ne mijenja po uzoru na ono ajmo ukinuti i Komisiju za istraživanje žrtava rata i poraća, nek se ništa ne zna pa nek ništa novog ne bude. Taj isti vaš Jakovina je imao suradnika u svojemu rada, šef Hrvatskih šuma pokušao osnovati tvrtku konkurenta Hrvatskim šumama. Pa je taj isti Jakovina došao u moje selo u moju Jarminu i zadnjih 30 hektara koje je državno zemljište koje mi imamo na raspolaganju on je svoju šapu stavio na to sa svojim suradnikom iz poduzeća Osatina gdje je i tih 30 hektara htio uzeti sebi i svom prijatelju, zadnjih 30 hektara koje smo mi mogli nekome dati od naših mladih koji odlaze van i to je sada taj postupak u tijeku. Taj isti Jakovina je poništio natječaj koji je bio raspisan u općini i on je onda donio jednostranu odluku, o tome bi se i DORH trebao izjasniti, to je još uvijek u postupku. To je bio način rada vašega ministra i vaših stručnih službi koje su kratkom vremenu opaljetkovale ne znam šta.

Hvala. Jakovinu uopće nisam spomenuo niti sam govorio da bi išta vrati u vrijeme kada je ministar bio Tihomir Jakovina, ja sam govorio o vremenu socijalizma, tada Tihomir Jakovina nije bio ministar. U onom vremenu kada su seljaci u Slavoniji živjeli i kada se nisu iseljavali iz Slavonije, a imali su putovnice mogli su otići i u Irsku i u Njemačku. Nisu odlazili jer im je u Slavoniji bilo bolje. Bilo im je bolje nego sada kada je evo ovaj novi ministar već neko vrijeme na vlasti. Ali kada već spominjete Tihomira Jakovinu onda samo da kažem da je taj čovjek plaćao porez koji vi i vaša obitelj niste platili državi koju toliko volite. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Stazić, po ovom što smo čuli od vas vi plačete za starim vremenima. Da, rekli ste da niste spominjali Jakovinu ali zato ste se osvrnuli našeg premijera, na politiku, na uhljebljivstvo itd. što je itekako na granici solidnog vrijeđanja. Ali reći ću sljedeće, umjesto da stavljamo naglasak na današnju temu i svojom raspravom izravno doprinesemo ovom prijedlogu zakona, mi se opet, opet i opet po tko zna koji put vraćamo u bespotrebne i beskorisne rasprave. Jeste li bili tako zabrinuti kada je spomenuti ministar zapošljavao nestručne i nekompetentne „stručnjake“? devastacija poljoprivrede, a o tome su svi mediji pisali, je započela u onom trenutku kada se počelo pogodovati i rasipati eu sredstva, dakle i na taj način je savjetodavna služba izravno postojala nebitna na terenu. Da li vam je poznato da je degradirano 90 viših savjetnika i da im je smanjena plaća 25%, je li to bio motivacijski pristup ili pristup da se savjetodavna služba još više ojača ili da se ona dokine? Usklađivanjem s eu odredbama i jasnije definiranje djelokruga aktivnosti ispunjavanja ciljeva službe kako bi poljoprivrednici dobili stručnu pomoć i postali konkurentni, čini mi se da je to bit ovog prijedloga zakona. I ovaj zakon prije svega treba promatrati kao vraćanje dostojanstva i uloge službe savjetovanja na terenu, a ne govoriti o otkazima i o dijeljenju otkaza i uhljebništvu. Prije svega govorimo da li poljoprivredniku to pomaže ili odnemaže, na ovakav način kolega, mi ne doprinosimo razvoju i boljitku nego uvredama, podjelama i koječemu. Izvolite. Oni plaču jer je njima bilo bolje u vremenu o kojem govorim, njima je bilo bolje nego sada. Njih pitajte, ja ne plačem. Ja sam ovdje kao i vi, saborski zastupnik i imam svoju plaću, a oni nemaju od čega živjeti. Oni se moraju iseljavati. Toliko o tome tko plače o starim vremenima. A očito da imaju razloga plakati pod ovom Vladom i vjerojatno će imati još više razloga i da plaču i da se iseljavaju dok god ima i takvih saborskih zastupnika koji ne plaćaju porez, a ovdje se javljaju za replike. A od tog poreza npr. i ti seljaci nešto trebaju dobiti. Podaci o 151 zaposlenom dužnosniku nije vrijeđanje, to je činjenica. Premijer Plenković ih ima 151. To nije vrijeđanje, to je činjenica. I zadnje o ministru Jakovini.

Nisu blokirali ceste traktorima kao godinama ranije. Ribari nisu prosvjedovali, to je bio takav ministar. On je pasao očito seljacima, nije pasao vama jer nije iz vaše opcije, bože moj, vaš problem. Hvala lijepo. Uvaženi kolega Stazić, vi ste na početku svoje rasprave iznijeli da bi bilo potrebno kada se donose ovakvi zakoni da ima pred nama jedna cjelovita analiza rada savjetodavnih službi i slažem se, nije loše da je uvijek imamo, da imamo ta izvješća što savjetodavne službe rade. Ali ste u svojoj raspravi nekako i vi donijeli jedan zaključak odnosno analizu i rekli ste da savjetodavne službe ničemu ne služe i da one neizravno, izravno utječu da mladi ljudi odlaze u Irsku i da trebamo taj državni aparat smanjiti jer nikome one ne koriste.

Vi ste u pravu, ja sam govorio paušalno. Govorio sam paušalno jer nemamo podataka uz ovaj zakon, nemamo nikakve evaluacije. Znači podaci su takvi kao što ih vi iznosite iz svoga vlastitog osobnog iskustva. I u redu, kažete 10 bi se ugasilo da nije bilo te službe, 10 bi ih se ugasilo. A ja pitam, zašto ih se, ili desetak, a zašto ih se ugasilo 200 drugih kojih se ugasilo za vrijeme njihova postojanja? Od 200 oni su spasili 10. Pa jel to onda razlog opravdan za njihovo postojanje? Ali ovih 200 koliko sam rekao, sam rekao paušalno, znam da ih je mnogo. Znam da ih je mnogo i znam činjenicu koju svi znamo da se ljudi iseljavaju, odlaze. Pa ne odlaze zato što im je dobro. Odlaze zato, idu u potragu za boljim životom. 700 godina su sanjali svoju državu i sad kad su je dobili, moraju iz nje izaći jer ne mogu u njoj živjeti. O tome ja govorim. A mi mijenjamo imena savjetodavnih službi i to shvaćamo kao svoj zastupnički posao, na taj način štitimo interese tih seljaka, da mijenjamo ime jedne službe za koju je pitanje kome je pomogla. Završili smo sa pojedinačnim raspravama. Za završnu riječ u ime predlagatelja, državni tajnik gospodin Majdak. Samo ću vas malo prekinuti, dakle poštovane gospođe i gospodo zastupnici, čast nam je na galeriji Hrvatskog sabora pozdraviti skupinu izaslanstvo kuvajtsko-hrvatske međuparlamentarne skupine prijateljstava koja djeluje u sastavu nacionalne skupštine države Kuvajt a ona je u radnoj posjeti RH, pa pozdravimo ih. Hvala lijepo. Isprika, evo izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane saborske zastupnice, poštovani saborski zastupnici. Evo prije svega zahvaljujem na današnjoj raspravi vezano za Nacrt prijedloga Zakona o Hrvatsko poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi. Evo i ravnatelj i moja malenkost zabilježili smo velik dio znači vaših komentara i nastojat ćemo sve ono što je konstruktivno ugraditi ukoliko to doprinosi poboljšanju samog prijedloga zakona. Ponoviti ću osnovne, znači, namjere predlagatelja Vlade RH, odnosno, resornog ministarstva u donošenju ovog zakona, a to je oblikovanje sustava savjetovanja koje će pružiti pomoć korisnicima u ocijeni rezultata njihovih poljoprivrednih gospodarstava, te utvrđivanje neophodne aktivnosti za njihovo unapređenje. Prije svega s ciljem modernizacije, konkretnosti, inovacije, tržišne orijentacije i poticanje poduzetništva. Sve je to na tragu onoga što ste i danas govorili, o čemu ste raspravljali i osim ovog dijela, svakako treba podsjetiti da se sukladno novom prijedlogu Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi ona usklađuje sa uredbama Europskog parlamenta i Vijeća sa 3 osnovne uredbe i nizom ostalih uredbi u dijelu poljoprivrednog savjetovanja, ali i u dijelu odredbi koji moraju zadovoljiti poljoprivrednici i svi korisnici potpore na razini zajedničke poljoprivredne politike i zajedničke ribarstvena politike. Cijenim također isto i vaše prijedlogu u smjeru da treba definitivno i prepoznati položaj ribara u okviru Hrvatsko poljoprivredno-šumarskoj savjetodavne službe. Naravno da je on prepoznati i definiran u nizu uredbi koje zakon definira i razmotriti ćemo prijedloge vezano za sam prijedlog naziva, budućeg naziva službe. Također, evo povijesno smo već zaključili da je današnji oblik savjetodavna služba definirala na način da se, spojile su se 2 službe, znači prije svega od početka Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu koji je nastao '97. prethodila je povijest u okviru Ministarstvu poljoprivrede i 2006. znači definirana je privatna šumarska savjetodavna služba za privatne šumoposjednike, javna služba za privatne šumoposjednike koji su se u okviru nove institucije kao takvi počeli aktivno servisirati poljoprivrednike. A isto tako valja naglasiti, evo da od ovog broja znači sistematiziranih radnih mjesta 400 i nešto sistematiziranih radnih mjesta, da je 277 zaposleno i da ne znam čemu zabrinutost. Naravno da svi ti djelatnici imaju ugovore na neodređeno vrijeme i svi će oni i dalje biti zaposlenici Poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe i da se neće desiti ono što se desilo u prošlosti, znači degradacija određenog broja stvarno stručnjaka u poljoprivredi i oni koji pomažu obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, ali i ostalim subjektima u poljoprivrednoj proizvodnji. Rekao sam obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, već sam spomenuo u okviru 5 minutne intervencije, da Ministarstvo poljoprivrede priprema po prvi puta zakon o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i njima će se definirati ona poljoprivredna gospodarstva na razini obiteljski koje će imati znači, koje su temelj buduće održive poljoprivredne proizvodnji u RH i Ministarstva poljoprivrede i Vlada RH će se strateško odrediti prema tim tržišno potencijalno potentnim poljoprivrednim gospodarstvima. Što se tiče samog obrazovanja, evo zahvaljujem i u tom dijelu na vašem doprinosu u okviru rasprave. Moram vas izvijestiti da je u postupku, do registracije, sama služba, kako bi ona ispunjavala uvjete formalnog obrazovanja odraslih i to za područje poljoprivrede i vezanih tema u smislu edukacija, tako da i taj dio će se u dogledno vrijeme do kraja godine riješiti, kako bi služba i tu bila kvalitetan servis poljoprivrednicima. Što se tiče znači samoga administrativnog dijela i opsega službe, nažalost, već sam i prethodno naglasio, da je u 2012., 2013. i tim godinama kada smo pristupali EU, da je službi bio nametnuto dosta administrativnih poslova i sukladno, ovaj zakon je temelj, ali i statut Hrvatsko poljoprivredno-šumarske savjetodavne službi u budućnosti, je temelj za posvećivanje onog osnovnog zadataka službe, a to je stručno savjetovanje, to su EU projekti i to je što bolja konkurentnost poljoprivrednih gospodarstava. Pa evo, dozvolite mi da nekoliko i podataka iznesem u ovih proteklih 9 mjeseci, što je služba realizirala na razini mjere 1 i mjere 2 u okviru programa ruralnog razvoja, znači, služba odnosno, savjetodavci u neposrednom savjetovanju i stručnoj pomoći prema poljoprivrednicima, osiguravaju iz EU fonda 25% za svoje plaće i materijalne troškove. Znači iz tog dijela je osigurana pomoć za funkcioniranje službe kroz EU sredstava. Do sada je realizirano 50000 kontakata, odnosno, savjeta u 2017. godini. 25000 je brojkom izrečenih pomoći, znači neposredne pomoći kod podnošenja zahtjeva za potporu. Tu su savjetodavci također sudjelovali. 8000 održanih tečajeva i osposobljavanje iz mjere, već spomenute mjere 1 programa ruralnog razvoja u 2017. godini. 6000 pojedinačnih programa osposobljavanja po principu 1 na 1 znači savjetodavac poljoprivrednik 1000 predavanja edukacija iz sheme školskog voća, gdje promoviramo znači domaće poljoprivredne proizvode u sektoru voćarstva. Znači iz tog dijela se educiraju i savjetodavci i evo u onom dijelu netko je spomenuo da se služba ne bavi EU projektima. Oko 400 projekata savjetodavci su sudjelovali u njihovom osmišljavanju, u definiranju prijavu za mjere iz programa ruralnog razvoja, što nije baš tako mali zadatak, odnosno, što nije mjerljivo u sredstvima koji će biti u konačnici realizirani, što nisu mali napori i što nisu male aktivnosti Hrvatskoj poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe. Evo to su znači bili i oni pokazatelji A na koji način se valoriziralo znači vrši evaluacija samih savjetodavaca, uspostavljen je sustav za vrednovanje njihovog rada i omogućeno je izmjenama statuta dodatna motivacija kroz dodatak na plaću u budućnosti temeljem ovako provedene evaluacije odnosno vrednovanja rada u konačnici kroz povećanje dohotka poljoprivrednika koji treba biti osnovna smjernica kada se vrednuje rad poljoprivrednika.

Tu će služba u budućnosti biti temelj za ovu edukaciju i naravno da će njihove usluge biti iz državnog proračuna nadoknađene odnosno kroz mjeru 1 pokriven ovaj trošak, znači opet eu sredstva preraspodjelom aktivnosti i omogućavanjem da i služba u tom dijelu sudjeluje na taj način i da ne troši sredstva iz proračuna već eu sredstva. Evo zahvaljujem još jednom na sveobuhvatnoj raspravi, na kvalitetnim prijedlozima saborskih zastupnica odnosno zastupnika i sve vaše konstruktivne prijedloge između dva čitanja ćemo razmotriti i ukoliko ima potrebe slobodno se obratite Ministarstvu poljoprivrede za daljnja pojašnjenja.

Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Državni tajniče, gospodine Majdak. Hvala. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane zastupnice, poštovani zastupnici u Hrvatskom saboru. Evo pred nama je Prijedlog Zakona o poljoprivrednom zemljištu koji je zaključkom Vlade na sjednici 5. kolovoza u Kninu upućen u prvo čitanje u ime predlagatelja Vlade RH odnosno Ministarstva poljoprivrede kao resornog ministarstva koje je radilo na izradi ovog zakona u proteklih deset mjeseci. Prije svega bih htio istaknuti sa širokom skupinom u dijelu povjerenstva za izradu zakona, ali i u okviru provedenog E-savjetovanja dobili smo veliki broj konkretnih komentara, prijedloga od kojih smo značajan dio ugradili u ovaj konačni prijedlog zakona u okviru prvog čitanja. Evo dozvolite mi da u kratkim crtama iznesem osnovne odredbe novog koncepta u raspolaganju poljoprivrednim zemljištem na razini RH i mi u Ministarstvu poljoprivrede ocjenjujemo, a i na razini Vlade kako je ovo jedan od najvažnijih reformskih zakona koji Ministarstvo poljoprivrede i Vlada RH provodi na razini resora poljoprivrede. Dakle on se predlaže prije svega zbog definitivno uočene i dokazane neučinkovitosti važećeg zakona, uslijed promjena koje su se dogodile u proteklom razdoblju, ograničenih prije svega kapaciteta za Agencije za poljoprivredno zemljište koja nije bilo u mogućnosti da riješi kvalitetno upravljanje prije svega državnim poljoprivrednim zemljištem, a isto tako sve je ovo dovelo do manje korištenja poljoprivrednog zemljišta u proteklom razdoblju te stavljanja u konačnu funkciju vrlo malog obujma dodatnih poljoprivrednih površina kao i neposredno s time vezano smanjenje površina odnosno plodnosti tla. Donošenje predloženog zakona znači što su osnovne odredbe novog koncepta zakona, poslovi raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države prenose se na jedinica lokalne samouprave odnosno općine i gradove čime će se ubrzati postupak raspolaganja te omogućiti bolja kontrola nad raspolaganjem. Također predviđa se i smanjenje administrativnih zapreka što će dodatno olakšati raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem. Ovdje bi htio prije svega istaknuti da smo od drugih ministarstava, prije svega Ministarstva graditeljstva, Ministarstva uprave, Ministarstva okoliša usvojili određene komentare koji idu u ovom smjeru nastavno na ono što smo mi već predlagali u inicijalnoj inačici novog Prijedloga Zakona o poljoprivrednom zemljištu kako bi u konačnici smanjili administrativne zapreke prilikom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem. Također omogućit će se stavljanje u funkciju zapuštenog privatnog i državnog poljoprivrednog zemljišta, ali isto tako i izdvajanje iz šumsko-gospodarske osnove svih onih poljoprivrednih površina koji nominalno se vode u okviru šumsko-gospodarske osnove kao poljoprivrede ili su to livade, pašnjaci, a isto tako ima slučajeva i sa oranicama koje na razini RH po županijama imamo podatke. Ima preko 398 tisuća hektara i naravno da je iluzorno očekivati svo to raspoloživo poljoprivredno zemljište unutar šumsko-gospodarske osnove staviti u funkciju, ali naš cilj je bar da jednu četvrtinu ovih površina. Naravno u suradnji sa Hrvatskim šumama odnosno Upravom šumarstva i zajedničkim izlaskom na teren definiramo kao poljoprivredno i stavimo na raspolaganje jedinica lokalne samouprave koje će onda u takvo zemljište ugraditi program raspolaganja i staviti u okviru dva modela, a to model zakupa poljoprivrednog zemljišta odnosno model prodaje poljoprivrednog zemljišta na raspolaganje poljoprivrednicima odnosno poljoprivrednim proizvođačima.

Ukoliko se ustanovi da je dio pogodan može se izvršiti parcelacija kako bi se što više poljoprivrednog zemljišta stavilo u funkciju. Kod utvrđivanja kriterija za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, prije svega prednost se daje vlasnicima stoke ili posjednicima stoke, koji nemaju dovoljan broj poljoprivrednih površina u funkciji proizvodnje hrane, odnosno ispunjavanje kriterija Nitratne direktive kako bi sukladno uvjetnom broju znači grla stoke. Što se tiče tog djela znači, to je obujam od otprilike 3-4 tisuće hektara na razni raspoloživog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države kojima omogućujemo stočarima koji nemaju dovoljan broj poljoprivrednih površina da dođu u posjed tog poljoprivrednog zemljišta kako bi prehranjivali svoju stoku i rekao sam već kako bi zadovoljili kriterije po pitanju Nitratne direktive vezano za okoliš. Također jedan od modela koji se uvodi je prodaja poljoprivrednog zemljišta, znači u ukupnom obujmu na području jedinice lokalne samouprave do 25% državnog poljoprivrednog zemljišta po jasnim definiranim kriterijima kao i kod zakupa a u tom dijelu prednost imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, domicilni poljoprivrednici, mladi poljoprivrednici vezano za onaj obujam poljoprivrednog zemljišta koje će općina ili grad u okviru svog programa definirati za prodaju. Također u konačnici primjenom ovog zakona očekuje i zaustavljanje trenda usitnjavanja proizvodno tehnoloških cjelina i poticanje okrupnjavanja te održavanje i zaštita poljoprivrednog zemljišta u svrhu očuvanja i povećanja plodnosti tla kao ograničeni i teško obnovljivog resursa. Također, evo na kraju ovog mog uvodnog izlaganja treba istaknuti kako za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu a sredstva od raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH smo definirali kao i do sada i prihod su 25% državnog proračuna, 10% proračuna jedinica područne (regionalne) samouprave, a 65% proračuna jedinica lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba na čijem se području poljoprivrednog zemljište nalazi. Sredstva su namjenska, koriste se na temelju programa korištenja sredstava, jedinica lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba i županije te se dostavljaju izvješća o korištenju sredstava do 31.03. svake godine za prethodnu godinu. I evo još jednom na kraju, ponavljam činjenicu rada na izradi ovog zakona u proteklih 10 mjeseci, u okviru povjerenstva znači sudjelovali su osim resornog ministarstva i druga tijela državne uprave, naravno i predstavnici udruga poljoprivrednika i samih poljoprivrednika, mladih poljoprivrednika, ali isto tako i drugih institucija u resoru poljoprivrede i usko vezano za resor poljoprivrede. Nakon provedenog e-savjetovanja dobili smo preko 180 stranica komentara i ponavljam dobar dio kvalitetnih komentara smo ugradili u ovaj prijedlog zakona. Evo za sada hvala na pozornosti. Prva replika je od zastupnika Željka Lenarta, izvolite. Državni tajniče, meni je također žao što danas ovakav jedan od najvažnijih zakona za poljoprivredu i poljoprivrednu proizvodnju ovdje nije došao predstaviti ministar poljoprivrede koji se toliko hvali mjerama u poljoprivredi, brojem povećanja OPG-a i da ne govorim o svim onim atraktivnim televizijskim prilozima koje smo gledali. Mislim da je bilo mjesto da se ovdje pojavi ministar i raspravlja, tj. obrazlaže zakon i da nam tumači ono što se ovim zakonom mijenja. Pitanje je zašto se ovako dugo čekalo sa ovim zakonom, s obzirom da je sada ovo već druga HDZ-ova Vlada, izgubili smo jako puno vremena po pitanju poljoprivrednog zemljišta, opstanka poljoprivrede koji je upitan, zemljište je najvažniji resurs vezano u poljoprivredi i vezano uz obiteljska poljoprivredna gospodarstva koji im je vrlo bitan jer s onim s čime mogu raspolagati sigurno mogu organizirati svoju proizvodnju. Mnogi čekaju i zaustavili su svoj razvoj kako mehanizacije tako i drugih objekata, pa možda i aplikacija na europske fondove zbog toga što nisu riješili najosnovnije pitanje svih pitanja u poljoprivredi a to je zemljište.

Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani državni tajniče, evo slušao sam posebno ono što ste obrazlagali vezano uz ovaj zakon, ja odmah moram reći da svaki zakon koji će ići k tome da bude stanje u poljoprivredi bolje nego je sada a teško da može biti gore je značajan napredak. Ono što mi je upalo u uši kada ste govorili a ja ću govoriti i u ime kluba kasnije, pa ću govoriti, malo proširiti temu, ali ono što me ponukalo da se javim, rekli ste da, jasno, daju se veće ovlasti jedinicama lokalne samouprave. Kao čelnik lokalne samouprave mislim da je to dobra stvar jer činjenica da Ministarstvo poljoprivrede ne može to samostalno napraviti niti agencije. Mislim da ovih 500 i nešto jedinica lokalne samouprave već će sigurno bolje to raditi, međutim pitanje je kojim sredstvima. Mi svi znamo da ustvari većina zemljišta je u jedinicama, manjim jedinicama lokalne samouprave koje su podkapacitirane kaj se tiče kadrova, nema dovoljno sredstava, moje bi bilo pitanje na koji način ćemo dobiti i sredstva da bi riješili ove brojne probleme u poljoprivredi i kaj se tiče poljoprivrednih zemljišta. Znači ne izbjegavamo odgovornost, dapače, mislimo da je rješenje da jedinice vode brigu na svom području, ali uz koja sredstva. I ono drugo što mi je palo u uši kada ste govorili o dozvoljenoj parcelaciji, ja smatram da apsolutno bi tek tu trebalo zabraniti parcelaciju, bilo kakvu parcelaciju na poljoprivrednom ili bilo kojem drugom zemljištu. Kad govorimo o malim parcelama onda znamo da ustvari na malim parcelama se ne omogućava jedno ozbiljno bavljenje poljoprivredom a evo iz iskustva Slovenaca, znamo da oni su u potpunosti zabranili bilokakvu parcelaciju. Otac ima 4 sina, nije dozvoljeno parcelu dijeliti na 4 djela nego samo jedan sin može naslijediti parcelu, evo to je zakon koji treba primijeniti i kod nas. Izvolite. Evo uvaženi državni tajniče, mislim da je dobro da je moja replika uslijedila iza kolegine. Već više od desetak godina upravo govorimo ovo što se propisuje ovim zakonom, pa i ovdje za govornicom a kolega će se toga sjećat, sam 2013. u vrijeme one Milanovićeve Vlade razgovarao. Mislim da nitko ne može bolje upravljati zemljištem od onog tko je na terenu, koji zna sve probleme, koji praktički poznaje i sve svoje stanovništvo i ono o čemu se radi. upravo ovaj dio koji je spomenuo kolega u svojoj replici, a koji se odnosi na parcelaciju, upravo je to jedan od ključnih dijelova. Naime, postoji ona uredba Vlade još prema kojoj se poljoprivredno zemljište, Državno odvjetništvo automatizmom knjižilo u vlasništvo RH sa općina i gradova, ukoliko su u trenutku do '91. prema važećim tada prostornim planovima iz vremena Jugoslavije, bili van građevinskog područja. U Hrvatskoj se sve promijenilo, od same izgradnje autocesta pa do samog načina funkcioniranja jedinica lokalne samouprave i izrade prostornih planova. Dakle ogromne površine koje su po statusu poljoprivrednog zemljišta su ušle u nekakve poslovne zone, su ušle u nekakva građevinska područja, infrastrukturne dijelove. Same po sebi do ovog modela sad koji Vlada predlaže ovim zakonom, nije bilo moguće parcelirati a dugotrajna procedura za dobit taj dio zemljišta naročito unutar proizvodnih poslovnih industrijskih zona u vlasništvo gradova i općina a samim tim se onda moralo plaćati, budući da je dio tog zemljišta bio i u šumsko-gospodarskim osnovama, jedinice lokalne samouprave da bi dobile to zemljište, bez obzira što je na njoj bio krš ili makija, morale su plaćati skidanje šumsko-gospodarskih statusa šumsko-gospodarske osnove prema bonitetu koje je ona propisivala. Tako da je ovo jedan prvi korak, dobar korak i u svakom slučaju ja vjerujem da bi vi iz opozicije, vi kolega pogotovo koji ste načelnik općine, trebali podržati ovakav pristup i ovakav način Izvolite. Evo da, kao što kaže kolega, konačno da je došao zakon iako ovih 2 godine kad nije raspisan niti jedan natječaj, događale su se razne malverzacije oko izdavanja potvrda oko mirnog posjeda, to smo svi svjesni, ali ovim zakonom ima niz pravilnika koje određuje ministar. Praktički isto ne znamo, vjerojatno će ministar nakon donošenja pravilnika, budemo znali točno na što se odnosi, mislim da nije to u redu da ima niz pravilnika koji se događa u zakonu te isto da nećemo natječaj još raspisati narednih godinu dana sigurno dok jedinice lokalne samouprave opet moraju napraviti dopunu raspolaganja poljoprivrednog zemljišta pa zatim suglasnosti narednih godinu dana još neće biti raspisan natječaj i vraćanje opet onih koji nisu poštovali zakup kad ide raskid ugovora, to je prije izvlaštenje radila agencija. Sad je vraćeno na Državno odvjetništvo, a ja iz, direktno iz slučaja kao načelnik općine, znamo kako je Državno odvjetništvo nažalost, „brzo“, pa se čekalo da je čovjek da koji nije plaćao još bio dobio 2 godine, jer mu kad poslije nemreš mu uzeti zemlju jer ide nakon skidanja usjeva, mislim da to nije u redu. I sredstva, netko je spomenuo sredstva, mislim da bi sredstva jedinicama lokalne samouprave moralo biti sigurno više od 65%, da ide 80% jer će jedinice lokalne samouprave najviše podnesti tereta u izradi programa, u raspisivanju natječaja jer samo jedan natječaj u raspisivanju Narodnim novinama, znamo koliko košta a ovih 20% da se raspodjeli županiji i državi.

Hvala lijepo. Državni tajniče, nečinjenje, tj. politika nečinjenja, sprečavanja mogućnosti prodaje zemljišta strancima jer moratorij 2020. godine, postoji mogućnost da stranci kupe zemlju i činjenica da nam se dogodi ono što nam se dogodilo u Mađarskoj gdje je jedan cijeli dio Mađarske postao biti u rukama poljoprivrednog zemljišta, u rukama stranih vlasnika pa je tada Orban u biti postrožio mjere, EU je bila tada kritike dala, pa je Orban raspisao referendum sa 87% ljudi su podržali referendum da se ne prodaje strancima poljoprivredno zemljište. Ovim zakonom, ne znam već po koji put se mijenja, 27. put o poljoprivrednom zemljištu. Treba misliti na to i nečinjenje nas može dovesti ne postrožimo li mjere u goru situaciju nego što je Mađarska, da izgubimo dio suvereniteta i tek tada ćemo se sjetiti da moramo raspisivati referendume, trebamo zaštititi naša prirodna bogatstva.

Hvala lijepo. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče. Dakle ja se slažem sa onim kolegama koji kažu da je dobro rješenje da se raspolaganje poljoprivrednim zemljištem vrati na jedinice lokalne samouprave jer oni najbolje znaju kako će izraditi taj program, istina je da u jedinicama lokalne samouprave, u manjim općinama, nemate baš puno kadrova. Povjerenstvo će se sakupiti, naravno, složiti će se od ekonomske, poljoprivredne i ove struke koju tu zakon predviđa. Ali ono što mene smeta, mislim da je kolega prije mene tu u replici rekao, ipak, stoji u zakonskom prijedlogu, ide mišljenje županije, ne znamo koga, županijske skupštine, vjerojatno župana, a nakon toga ide na suglasnost agenciji. I onda imate u čl.49. mislim u stavku 2, ako jedinica lokalne samouprave ne donese raspolaganje, problem raspolaganje poljoprivrednim zemljištem, onda će donesti županija, a sva sredstva lijepo idu u županiju. To mi se ne čini poštenim, jer ne piše iz kojeg razloga ako ne donesu. Što ako ne dobije suglasnost, ako dobije negativno mišljenje župana, recimo iz političkog razloga. I druga stvar 10% županiji. OK, ajde 10%, 65% ipak ide jedinici lokalne samouprave. Ali vam sada neka kaže tko od kolega, možda je ovdje bilo i bivši župani, ne znam, što županija zapravo radi oko poljoprivrednog zemljišta? OK, ako 10%, vi ste ovdje rekli, da mora vratiti, da su namjenska sredstva. Ali evo na području moje županije, to znate sad je završen onaj sustav navodnjavanja. I sad, župan kaže mi ćemo 2 godine osloboditi poljoprivrednike od plaćanja naknade. Super, župan se s tim hvali, ali ta sredstva neće on, dobiti će ih iz sredstva jedinica lokalne samouprave. A sustav je samo na području nekih jedinica lokalne samouprave. Znači, ta sredstva idu u županiju, onda župan određuje gdje će ih on usmjeriti. Može opet političkim kriterijima reći, tamo neću, ovdje hoću. Izvolite. Hvala lijepo poštovana potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani gospodine Majdak, kada ste u svom uvodnom izlaganju govorili o nekim stvarima, zapravo je to ono što smo mi upozoravali dok smo bili u oporbi i govorili o decentralizaciji, ali primarnoj, jednoj funkcionalnoj decentralizaciji, pa tek onda ono što se u našem javnom prostoru govori o toj fiskalnoj decentralizaciji. Ovo je jedan primjer te funkcionalne decentralizacije. Zapravo vaš prethodnik do 2015. god. točnije 2013. godini, ministar Jakovini je također, razgovaralo se o poljoprivrednim zemljištu i tada smo upozoravali zapravo da nije dobro da se to radi sa razine Zagreba, a da se eliminiraju jedinice lokalne uprave i samouprave. I zapravo ljudi iz Zagreba ne mogu znati, reci u mom Imotskom ili Sinju ili u Omišu, gdje se zapravo to zemljište nalazi, pa se znalo događati, da su ljudi dobivali zemljište na autocesti, da su dobivali na obali, da su na vrh brijega dobivali, zapravo ondje gdje i točnije bilo poljoprivredno zemljište. Bilo je smiješno, ali je bilo tako. Zato je dobro da se jedinice lokalne samouprave, uključe u takav dio. Danas smo čuli da će im to možda biti jedan teret, ali i zato se može pronaći sredstava, kako bi na najučinkovitiji način pronašli rješenje, za raspolaganje poljoprivrednog zemljišta. No, pitam vas i to je zapravo isto bitno i po načeli supsidijarnosti ove europske povelje o lokalnoj samoupravi i to treba reći i to svugdje istječete jer to je jako bitno i to je zapravo put i drugima u RH na koji način bi se trebalo raditi i ojačavati jedinice lokalne samouprave. No jedno pitanje, ukoliko jedinica lokalne samouprave ne donese program raspolaganje poljoprivrednim zemljištem, tada to ide na županiju, ali koje tijelo to onda u županiji donosi. Evo samo to. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Zastupnica Marija Jelkovac, predsjednica Odbora zakonodavstva. Josip Križanić, predsjednik Odbora za poljoprivredu, potpredsjednik ispričavam se. Izvolite. Samo kratko, gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege.

Odbor za poljoprivredu sukladno čl.99. poslovnika Hrvatskog sabora, proveo je raspravu u navedenom zakonu kao matično tijelo. S obzirom da je bila rasprava sveobuhvatna i duga, s obzirom da se priprema i rasprava i u ovom Parlamentu cijelo popodne, ja vam neću čitati 7 ili 8 stranica samo zaključak. Nakon provedene rasprave, odbor je jednoglasno sa 7 glasova za odlučio preložiti Hrvatskom saboru zaključke, prihvaća se prijedlog zakona o poljoprivrednom zemljištu.